Poštovane kolegice i kolege, evo nastavljamo sa radom na ovoj točci i sada bih prvo zamolio predstavnika Vlade za dodatno obrazloženje, poštovani državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović. Izvolite.

Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Dakle, u izvješću koje je državna odvjetnica danas detaljno obrazložila za vaše potrebe su podaci temeljem kojih se može stvoriti cjelovita slika o radu državnih odvjetništava na svim razinama. Usprkos uvjetima rada državno-odvjetničkih dužnosnika i službenika zadržan je visok stupanj ažurnosti, kvalitete i uspješnosti u postupanju državnih odvjetništava na svim razinama. Novi Zakon o državnom odvjetništvu i Zakon o Državnom odvjetničkom vijeću stupili su na snagu 1. rujna 2018. godine, a zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava 1. siječnja 2019. Ovi zakoni su u određenom dijelu na drukčiji način uredili rad i organizaciju državnog odvjetništva, ali i izmijenili ustroj i teritorijalnu nadležnost općinskih državnih odvjetništava. Stoga je u 2019. godini Državno odvjetništvo bilo angažirano na implementaciji navedenih zakona za što je bilo potrebno donošenje niza akata trajnih, privremenih premještaj državnih odvjetnika, službenika, upućivanje na rad u drugo državno odvjetništvo kao i izvršiti prijenos predmeta na novo osnovana državna odvjetništva kako fizički, tako i kroz informacijski sustav CTS. To je jedan novi sustav koji se zadnje četiri godine primjenjuje i to je standard Vijeća Europe koji se kroz sve relevantne parametre prati rad državnih odvjetništava. I na tim parametrima je koncipirano i ovo izvješće. Ono je gotovo u cijelosti informatizirano. Državno je odvjetništvo aktivno sudjelovalo u donošenju podzakonskih propisa i to prvenstveno Poslovnika Državnog odvjetništva i okvirnih mjerila za rad zamjenika državnih odvjetnika slijedom čega će u budućem razdoblju biti potrebno razviti novi sustav statističkog praćenja rada dužnosnika kako bi se doprinijelo ujednačavanju državno-odvjetničke prakse u jedinstvenoj primjeni zakona na cijelom području RH. Iako izneseni podaci o radu Državnog odvjetništva ukazuju na visok stupanj ažurnosti u radu Državnog odvjetništva i uspješnost u postupanju, Vlada RH smatra kako je u narednom razdoblju potrebno poduzimati dodatne mjere i aktivnosti za daljnje povećanje efikasnosti u radu i znatnije skraćivanje vremena donošenja državno-odvjetničkih odluka. Potrebno je osigurati najvišu razinu učinkovitosti postupanja u svim predmetima s posebnim naglaskom na predmete ratnih zločina i zločina iz mržnje. S obzirom na postojanje velikog interesa javnosti za rad Državnog odvjetništva, te s ciljem jačanja povjerenja u pravosudne institucije podupiremo aktivnije komuniciranje o radu Državnog odvjetništva uvažavajući pri tome mjerodavne zakonske odredbe i ne ugrožavajući njegovu samostalnost i neovisnost. Vlada RH daje pozitivno mišljenje na ovo izvješće i predlaže Hrvatskom saboru da ovo izvješće prihvati. Prva je poštovanog zastupnika Bulja. Državni tajniče kao što sam rekao i državnoj odvjetnici u Hrvatskoj narod ima najveće nepovjerenje u pravosuđe. I prvih pet stvari kad nabrajaju hrvatski građani koje su onda bi računali neke druge, međutim svih pet je pravosuđe. Državno odvjetništvo kao dio pravosudnog sustava, znači ima lošu percepciju. Što ste vi kao Vlada, kao predstavnik Vlade poduzeli da takve stvari se mijenjaju, da ne bude prevelik utjecaj političara i politike da zajedno naš premijer ne drži tiskovne sa državnim odvjetnicima, da se ne kupuju ruke u Hrvatskom saboru kao što je rekao gradonačelnik Bandić žetončiće.

Uvaženi zastupniče, dakle percepcija je prisutna, percepcija je važna. No, kada se rade analize nakon te opće percepcije da je korupcija prisutna i u Hrvatskoj sudbenoj vlasti jer ovdje govorimo o sudbenoj vlasti ili Državnom odvjetništvu onda se nakon te startne percepcijske tog dojma kada se ide raditi dublja analiza tko je sudjelovao u tim koruptivnim procesima onda mi stojimo bolje nego mnoge članice EU. To naravno mene ne čini zadovoljnim. Ja moram reći ovdje za ovom govornicom i vama je to poznato da je hrvatsko društvo, hrvatske Vlade i ova izgradili smo uskočku vertikalu od policije, preko Državnog odvjetništva do sudova koji se bave samo korupcijom i organiziranim kriminalitetom. To je dalo rezultate, a te rezultate možete vidjeti i u ovom izvješću.

Zahvaljujem se. Poštovani kada sam prije samo dva mjeseca ovdje pitala premijera da li smatra adekvatnim što je u proračunu za implementaciju Strategije borbe protiv korupcije rezervirao svega 14 i pol tisuća kuna za cijelu godinu za cijelu RH tada je on rekao da to smatra adekvatnim, jer da je borba protiv korupcije financirana na pozicijama DORH-a. A sada kada pogledamo šta to glavno Državno odvjetništvo odnosno Državno odvjetništvo Republike Hrvatske ima na raspolaganju od sredstava, onda vidimo da od 103 milijuna kuna 82 milijuna kuna se troše, dakle 80% se troši na zastupanje RH u arbitražnim postupcima, međunarodnoj arbitraži. A da manje od 20% imaju za sredstva za progone počinitelja kaznenih djela, zaštitu imovine RH i podnošenje pravnih sredstava za zaštitu zakonitosti.

Govoriti o 20% ako ste čitali detaljnije izvješće tamo ste vidjeli da jedan ogroman dio tog iznosa ide za plaćanje skupih međunarodnih arbitraža. Dakle, ovaj dio koji govorite o malom iznosu koji je u proračunu ostavljen za korupciju, naravno da je premijer u pravu da se ne borimo protiv korupcije samo na tom segmentu gdje se nevladinim strukturama dalo takav iznos. Dakle, sad sam vam rekao o vertikali antikorupcijskoj, a to je vertikala koja kreće od policije pa se penje preko državnog odvjetništva i sudova specijaliziranih u četiri hrvatska centra. Oni daju rezultate, no ne još uvijek dovoljne i za vaše i moje zadovoljstvo građana. Člankom 18. Vidimo da u nekim europskim državama to pravo se toliko narušava da čak odlazi u smjeru terorizma i radikalizma. Imali smo situaciju ovdje kada je Stožer Civilne zaštite donio neke odluke o restrikcijama javnog okupljanja gdje je u vrijeme blagdana bilo naravno dozvoljeno održavati svete mise i posjećivati ih, pa su pojedine javne osobe, nekoliko njih pozivale na likvidacije vjernika, uništavanje i spaljivanje crkvi, ubijanje svećenika i bilo je i drugih sličnih pojava. Mene zanima smatrate li da naš današnji Kazneni zakon daje dovoljan okvir Državnom odvjetništvu da djeluje u takvim situacijama, jer sam primijetila da u stvari Državno odvjetništvo nije ni po jednoj od tih objava i poziva na likvidaciju vjernika i uništavanje sakralnih objekata poduzelo bilo kakve aktivnosti. Uvažena zastupnice, nisam siguran da bi ovo pitanje koje ide prema meni išlo u ovu sferu rada Državnog odvjetništva za 2019. godinu ali ću reći kao pravnik i kao odvjetnik, da naravno u svim segmentima mi imamo prostora za napredovati. Dakle, ti nekakvi novi oblici kriminala, nove inkriminacije koje u naš pravni poredak ulaze u ovo vrijeme kako smo mi članica EU ali i prije u pristupnim pregovorima nas obvezuju, obvezuju nas na educiranje državnih odvjetnika, policajaca i sudova, sudaca koji sude u takvim predmetima. Ali sam u osvrtu Vlade na ovo izvješće rekao da ćemo naglasak naših aktivnosti raditi na kvalitetnijem procesuiranju ratnih zločina i zločina iz mržnje. Molila bih vas da mi odgovorite što je sa službenicima i namještenicima uskokovih odjela u županijskim sudovima. Naime, to su radnici koji obavljaju vrlo ozbiljnu djelatnost, oni su pod stalnim sigurnosnim provjerama prvog stupnja. Često su u kontaktu sa počiniteljima najtežih kaznenih djela, no nije im osigurano povišica, dakle povećanje plaće za 15% zbog karaktera posla koji su primili suci. Njima je 2019. Nakon prosvjeda u veljači dano obećanje da će dobiti to povećanje na plaći, ta uredba koja bi to dozvolila još uvijek u izradi, a za to vrijeme je sucima povećana plaća za 6% znači da ima novaca.

Taj problem je prisutan i u Ministarstvu pravosuđa koji na stanovit način kreira tu problematiku. Svima je poznato vama i meni da nema previše novaca u ovom društvu, ali je svima poznato da su ti ljudi ali uopće u hrvatskoj administraciji ljudi, službenici, namještenici dakle niže rangirani ljudi sa nižom stručnom spremom, pa čak i sa VSS-om su loše plaćeni. U pravu ste. Dakle, Ministarstvo pravosuđa će sigurno, dakle ja osobno vam jamčim u toku ove godine popraviti standard službenicima i namještenicima koji rade u ovoj uskočkoj vertikali s obzirom da je činjenica da su oni na stanovit način i izloženiji, ali i podliježu puno strožijim provjerama prilikom zasnivanja radnog odnosa. Uvijek smo u strahu kada o proračunu govorimo da se ne otvaraju Pandorine kutije, jer Ministarstvo financija uvijek na takve ideje skače i kaže zadane okolnosti. Evo, ali u pravu ste niste prva, niste jedina. Prisutan je taj problem pa ćemo ga rješavati. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda prelazimo na raspravu koju otvaram, pa će prvi u ime kluba Hrvatskih suverenista govoriti poštovani zastupnik Željko Sačić. Izvolite.

Poštovani predsjedavajući, poštovana gospođo glavna državna odvjetnice sa suradnicima, hrvatska javnost, kolegice i kolege. Pred nama je dakle vrlo opsežno Izvješće o radu Državnog odvjetništva za na žalost 2019. Sad je to, to su već debelo lanjski snijezi i te podatke koje tamo imamo možemo uzeti samo načelno u analizu, podlogu svojih rasprava za praćenje trendova, odnosno uočavanje suštinskih problema sa kojima se susreće u svome radu Glavno državno odvjetništvo. Naime, svakako je, treba primijetiti da je baš to izvješće Glavnog državnog odvjetništva iznimno iscrpna materija i ona će sasvim sigurno biti podloga za mnoge znanstvene novake odnosno stručnu javnost koji će pisati određene svoje radove i bit će im u podlozi, na raspolaganju za znanstveno-stručne analize i svakako za pravničku javnost. No, ono što nije unutra svakako u dovoljnoj mjeri istaknuto jesu baš prijedlozi za poboljšanje rada te iznimno važne institucije. Moramo reći da postoje određene naznake problema koje ste i spomenuli u svom izvješću detaljizirajući recimo problematiku oko istraživanja i oduzimanja koristi stečene kaznenim djelom. Trebaju vam znači više sredstava za sudske vještake da možete istražiti ta financijska sredstva oko mirnih nagodbi gdje su milijarde kuna u pitanju, pa ste svakako problematizirali da je velik problem sa nedostatkom stručnog kadra osobito oko uskočkih predmeta.

Pazite on nije popunjen od 2014. godine sa stručnjacima koji imaju stručna znanja bankarstva, revizija, carina, poreza, dioničarstva, koji mogu ući u trag novca. Znači otkriti ga, zamrznuti i biti od koristi za svakako za zamrzavanje imovine, odnosno oduzimanje. E sad, kad sve to skupa u globalu sagledamo i vašu kadrovsku strukturu, znači pravosudnih dužnosnika, savjetnika, sveukupno službenika, namještenika. Koliko vidim ja ne znam što se u međuvremenu promijenilo ako 1800 ljudi je u pitanju i proračunska sredstva koja su vam osigurana na žalost i prije mjesec dana ovdje u ovom Saboru nekakvih 400 i 30, 460 milijuna kuna sveukupno, za sve, za općinska državna odvjetništva, županijska, DORH, glavni DORH u svim segmentima onda možemo doći do jednog frapantnog zaključka od kojeg zapravo imamo kao društvo, kao ova država jednu odgovornost i mi svi i saborski zastupnici. Ali najveću odgovornost za neučinkoviti rad Državnog odvjetništva, za neosiguravanje neovisnosti barem do razine kako to imaju naši suci upravo snosi izvršna vlast, Vlada RH, nadležno ministarstvo jer gospodo vi nemate dovoljno novaca. Nemate dovoljno novaca da bi odgovorili na zahtjeve kojem hrvatsko društvo to je prvi uvjet, materijalno-tehnički podloga vašeg rada nije osigurana i to se sad postavlja pitanje da li je to, šta je to? Da li je to samo produkt nedovoljne aktivnosti vašeg menagmenta u ovih 10, 15 godina da ste šutili, niste tražili, niste radili za razliku od MUP-a koji uvijek uzima i ima 6 i pol milijardi sada na raspolaganju. U problemu je, ali imaju gotovo sve što im treba. Ovdje DORH nas obavještava da ima Fiat Tempru 20 godina staru i da zbog toga trpi služba, jer zamjenici državnog odvjetnika ne mogu obavljati svoj posao ako su ovdje u Zagrebu centralnom stacionirani, a mora ići u Karlovac. Jel' koristi javni prijevoz? Bože mili, oni koriste javni prijevoz jer nemaju vozila molim vas lijepo! Nemaju, sad se smrzavaju u Puli, Rijeci, Gospiću nemaju s čim ložiti. Pa čija je to odgovornost molim vas lijepo? Tko je zakazao? Zašto vam ne daju raditi? S druge strane, s druge strane draga moja gospodo upravo ti malobrojni ljudi osiguravaju branu da nas kriminal potpuno ne preplavi s jedne strane, a s druge strane u toj priči ovog trenutka brinu za najmanje, ovog trenutka brinu za najmanje 15 milijardi kuna na korist RH što kroz međunarodne arbitraže osiguravaju u obranu interese i brane, brane interese RH od strane tužitelja za 9 milijardi kuna. U Hrvatskoj brane interese RH kroz trgovačke sudove, građansko upravne sporove, razno razne adhezijske postupke za milijardu i 600 milijuna kuna. Kroz ovrhe više od gotovo milijardu kuna.

Prema tome, to izvješće kako ga god ja kritizirao uvijek moram imati pred očima da su tim ljudima vezali ruke, noge, školovanim, stručnim. Imali smo prilike čuti koliko truda, znanja, muke ako hoćete, upornosti treba da stekneš pravne kvalifikacije da dođeš u priliku braniti interese RH u borbi protiv kriminala ili sve druge, građanske, upravne. A da ne kažemo koliko moraš bit moralno savjesno odgovorno čist jer moraš bit svaki dan pod paskom razno raznih službi i sigurnosno čist, ne smiješ bit član Masona bogu hvala. E sad dragi prijatelji, ono što nam ostaje za zaključiti da ste glavna državna odvjetnice daleko preciznije, bolje, sustavnije iznijeli rad svog resora nego na žalost gospodin Sessa kada je podnio prijavu, odnosno izvješće za rad sudbene vlasti. Ono što nedostaje i to ćemo amandmanom zahtijevati, ne može se dogoditi da vaše izvješće bude bez jednog važnog segmenta Državnog odvjetničkog vijeća. Naš zakonodavni, naše zakonodavno tijelo, naš Sabor, naši zastupnici moraju biti upoznati sa svim elementima kadrovskim problemima koje nam treba prezentirati Državno odvjetničko vijeće. Da li ćete to vi na sebe uzeti mi ćemo vam pomoći. Gdje mi imamo uvid koliko ima kadrova, koliko ima nesavjesnih, neodgovornih, kriminalnih, koliko ima stegovnih postupaka, kaznenih, koliko onih koji ne rade svoj posao. To sve naše tijelo mora znati i hrvatska javnost. Ono što pozdravljam duboko jeste vaš osvrt na kaznenu politiku koja je po vama nedovoljno, koja je preblaga, koja nije dovoljno oštra. Ali USKOK zavređuje posebnu analizu i ja ću je dati u svom pojedinačnom govoru, jer što se tiče USKOK-a tu su sva mjerila i svi kriteriji bitno pali i u suprotnosti sa vašom temeljnom intencijom koja je bila želimo oštru kaznenu politiku, a upravo uskočki predmeti dokazuju suprotno.

Poštovane kolegice i kolege, poštovana glavna državna odvjetnice. Dakle, ja bih samo na početku budući da sam već postavljao jedno pitanje i na žalost moram konstatirati pred cjelokupnom javnošću koja nas gleda da ste ponovno krivo informirali hrvatsku javnost. Dakle, gospodin Sabljak koji je podnositelj kaznene prijave nije nikada pozvan u DORH da bi svjedočio, da bi dao bilo kakav iskaz. Ali to samo pokazuje da na žalost ili ne znate što se događa u DORH-u i USKOK-u ili namjerno prikrivate određene informacije što god od toga dvoje bilo na snazi ili što god od toga dvoje bio slučaj nikako nije dobro za hrvatsko pravosuđe, za rad Državnog odvjetništva. Često sam u Saboru a i izvan njega govorio kritički o radu DORH-a i našeg pravosuđa u cjelini. Najčešće moje kritike su bile upućene na to kako se institucije našeg pravosuđa pa i državna odvjetništva nose sa problemom korupcije, koliko su uspješne u progonu korupcije i kolika je cijena njihovog neuspjeha. I to će zasigurno biti i top tema i današnjih rasprava i to zasluženo. Rekao bih da ćemo u tom smislu morati u nekom trenutku provesti antikorupcijsku obnovu i ojačati otpornost naših institucija na korupciju jednako kao što danas raspravljamo da moramo naše kuće graditi tako da budu otporne na potrese. No govoriti samo o korupciji, borbi protiv nje bila bi velika nepravda za temu koja je pred nama. Ovo je izvješće kompleksna materija čija je kompleksnost uvjetovana širinom i brojnošću poslova koji se nalaze u djelokrugu državnih odvjetništava. S obzirom na to čak ni kada je ovako opsežno nije u njemu moguće do kraja plastično prikazati što sve obavljaju državna odvjetništva. A sustav državnih odvjetništava kada ga promatramo kao cjelinu predstavlja doslovno najveći skup praktičnog, pravnog znanja u RH. Rekao bih da izvješće sadrži i određenu dozu i subjektivnog elementa jednog profesionalnog ponosa ljudi koji su radili na izvješću. Ako pozorno čitate naletjet ćete na sitne opaske koje su pojedinci upisali u izvješće ističući kompleksnost nekih pravnih pitanja ili važnost i opseg onoga što su državna odvjetništva odradila u 2019. godini. Taj subjektivni element je ujedno i najsnažnija poruka ovog izvješća, jer nam daje do znanja da u državnim odvjetništvima postoje profesionalci koji vole svoj posao i rade ga u tišini daleko od svjetala pozornice, često izvan radnog vremena. To je jedna ohrabrujuća poruka, ali evo ovo što smo mogli čuti u samim odgovorima na pitanja glavne državne odvjetnice je ono što nas sve mora zabrinuti. Ja bih rekao da ipak unatoč tome i unatoč ovakvim odgovorima glavne državne odvjetnice, najbolja investicija koju mi kao država možemo u ovom trenutku napraviti je ulaganje u državna odvjetništva. Sve nas je život naučio da ako želimo da se nešto kvalitetno odradi, onda tu kvalitetu treba i platiti po onoj staroj narodnoj „koliko para toliko muzike“ Prema tome, želimo li mi kao država imati učinkovit sustav državnih odvjetništava, želimo li poslati poruku državnim odvjetnicima, njihovim zamjenicima, vježbenicima i drugima, da je njihov rad vrijedan, onda ih treba i adekvatno nagraditi plaćom, osigurati im najbolje uvjete rada, najbolju tehnologiju i dovoljno materijalnih sredstava. Sve ostalo su floskule. Možemo se ovdje zapitati, dakle ja bih mogao udarati po korupciji i to bi sigurno dobro prošlo i na društvenim mrežama i svugdje drugdje. To bi značilo da Državno odvjetništvo i pravosuđe dobro funkcioniraju. Ali zapitajmo se tko bi normalan za neku plaća koja je možda malo viša od prosječne krenuo u rat sa organiziranim kriminalom i korupcijom koja ima pipke i u vrhu političke vlasti. Za ove plaće kakve su danas u državnim odvjetništvima to mogu samo raditi fanatični profesionalci. Takvih je na žalost premalo i to je ono što treba mijenjati. Ako pogledamo samo onaj segment ovog izvješća koji se odnosi na međunarodne arbitraže što mislite kakav je osjećaj kad naši državni odvjetnici i njihovi zamjenici pripremaju sve pravne i druge podloge za neku skupu arbitražu, a onda gledaju neke strane odvjetnike koji primaju milijunske honorare. Za svaku i najmanju pravnu radnju koja se poduzme u nekom arbitražnom postupku. Ni mi u Saboru ne možemo se praviti grbavi i uzimati više neke stvari zdravo za gotovo, a često to radimo. Pogledajte samo koliko mi u Saboru u brojnim zakonima, državnim odvjetništvima olako nadodajemo nove poslove davanja mišljenja. Tako naša državna odvjetništva daju mišljenja u koncesijskim postupcima, u raspolaganju poljoprivrednim zemljištem kod davanja u zakup ribnjaka, kod davanja u zakup lovišta, pa na različite ugovore na koje javno-pravna tijela svih razina raspolažu javnom imovinom, na prijedloge zakona i drugih propisa. A sve to zato jer u nizu državnih i lokalnih tijela institucija sjede ljudi koji su ili nesposobni ili skloni lopovluku. Jer izvješće jasno pokazuje kad god je država maknula državna odvjetništva iz nekog od spomenutih postupaka uslijedile su sistemske pojave nezakonitosti i lopovluka. U tom smislu ovdje moramo honorirati, znači i to ću napraviti i ulogu državnih odvjetništava kao tijela prevencije korupcije ili nesposobnosti, a ne samo kao tijela kaznenog progona. Također u ovom a i u prijašnjim izvješćima možemo vidjeti neke trendove pojavnosti određenih novih oblika kriminaliteta koji imaju prekogranični i međunarodni element. Tu mislim na kaznena djela povezana sa trgovinom ljudima ili drogom, a sve više će zasigurno biti uspjeha i u kaznenom progonu zbog pranja novca. Tu moramo priznati da je naša policija i državna odvjetništva bilježe uspjehe što je dijelom uvjetovano činjenicom da postoji odgovarajući međunarodni poticaj. I to je na neki način jedan mali znak optimizma, jer se pokazuje da hrvatska tijela istraživanja kaznenih djela i kaznenog progona mogu napraviti puno uz odgovarajuću političku podršku. Ali postavlja se pitanje što se događa kad političke podrške nema, odnosno kad politička podrška ide u smjeru onih koji su počinitelji kaznenih djela, članovi vladajuće stranke, članovi Vlade, župani, gradonačelnici itd. Posebno zanimljiv dio u izvješću tiče se tzv. kaznenih djela počinjenih iz mržnje. Iz statistike za 2019. vidimo da broj tih kaznenih djela nije velik, a i vjerojatno da se broj prijavljenih slučajeva odnosi na nekolicinu incidenata, premda ne smijemo umanjivati niti jedan od tih slučajeva ipak treba reći da nasuprot uvjeravanjima nekih aktera na političkoj sceni prema ovoj statistici problemi poput govora mržnje postoje na razini pojedinačnih incidenata, a ne sustavnih pojava. Posebno je zanimljiva opaska u izvješću koja pokazuje da je većina prijava za govor mržnje odbačena kao neosnovana, jer su prijavitelji u najvećem broju prijavljivali druge ljude zbog njihovih stavova s kojim se prijavitelji ne slažu, a koji stavovi zapravo nemaju nikakve veze s govorom mržnje. U tom smislu ovo izvješće ne ide u prilog Vladi koja želi zabraniti komentare na portalima pod izgovorom borbe protiv govora mržnje. Dakle, Državno odvjetništvo je zapravo demantiralo Vladu RH. Zaključno rekao bih još nekoliko bitnih stvari. Iz izvješća je vidljivo da su RH, njezina tijela kao i lokalne jedinice veliki generator sporova. Učestalo nezakonito postupanje državnih i drugih javno-pravnih tijela opterećuje i državna odvjetništva kao i sudove, te zagušuje pravosudni sustav u cjelini. S obzirom na brojnost predmeta generiranih aktivnošću države sada već moramo zaključiti da se ne radi o nikakvim slučajnostima niti o pukoj nesposobnosti. Prije će biti da je u mnogim slučajevima riječ o korupciji, jer kao što svi znaju država je dobar tuženik koji će uvijek biti tu za isplatu naknade štete. Uz to žalosti me ono što čitamo iz poglavlja koji se odnosi na progon kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz pretvorbe i privatizacije. Vidimo da zbog uvjeta propisanih tim zakonom kao i zbog pravnih shvaćanja Ustavnog suda nema nikakve aktivnosti po tom pitanju.

Poštovane kolegice i kolege, poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažena glavna državna odvjetnice, problemi s kojim se danas suočava Državno odvjetništvo RH nažalost vidimo u gotovo svim drugim državnim institucijama, a to je problem gubitka povjerenja. Gubitka povjerenja koje je u Državnom odvjetništvu ipak malo specifično u odnosu na mnoga druga tijela. U Državnom odvjetništvu RH imamo brojne pojedince koji marljivo, odgovorno često prekovremeno, a u neadekvatnim uvjetima i za neadekvatnu plaću rade posao na zaštiti interesa RH kako onih imovinsko-pravnih tako i onih u kaznenim postupcima. Međutim problem ovdje je što osoba koja vodi tu instituciju iz ovih ili onih razloga u zadnjih godinu to povjerenje narušila. To je povjerenje bilo narušeno već i u postupku njenog izbora, a onda se to potenciralo u nekoliko situacija u tijeku mandata. Podsjetit ću samo na neke. Premijer kaže da glavna državna odvjetnica treba objasniti neku pojavu, konkretno curenje informacija kao na daljinskom upravljaču glavna državna odvjetnica saziva konferenciju za medije. Premijer kaže da treba istražiti neki predmet, neko područje, evo ga sutradan nakon toga počinju istrage. Poštovane kolegice i kolege ovakvo ponašanje i ovakvo postupanje dovodi u pitanje vjerodostojnost cijele institucije i u jednoj mjeri na stup srama dovodi sve one koji u teškim uvjetima za premalu plaću za taj posao rade odgovorno i marljivo. I onda danas kada postavim pitanje o 30.000 predmeta uz obrazloženje kako stoji u izvješću da se radi o većem broju predmeta zbog unosa starih ne mogu dobiti jasan odgovor. Da li su ti predmeti bili i ranije prikazivani u izvješćima ili su prikazani tek danas, jer ako su tek danas prikazani onda je upitna vjerodostojnosti svih dosadašnjih izvješća i onda za to uz svo dužno poštovanje netko mora odgovarati, jer smo svi ovdje i u saboru i u medijima i u javnosti baratali sa krivim informacijama. 30.000 predmeta pred općinskim državnim odvjetništvima ili 20% u odnosu na dosadašnji godišnji broj predmeta nije malo i oni nisu mogli nestati. A po ovome što piše u izvješću nisu se prikazivali. Za to je jasno potrebno tražiti odgovornost. Međutim, moram se jasno opredijeliti o tome kakav će biti stav kluba zastupnika o ovom izvješću. Mi ga nećemo moći prihvatiti, ne možemo ga podržati ali ne zbog rada općinskih, županijskih prije svega zamjenika državnih odvjetnika, savjetnika, suradnika i drugih službenika u tim tijelima već zbog onoga što prije svega glavna državna odvjetnica nije danas napravila. A to je nije došla ovdje i ukazala na probleme koji postoje u funkcioniranju državnih odvjetništava, probleme prije svega materijalno-financijsko, kadrovske i slične prirode, uvjeta gdje u pojedinim državnim odvjetništvima naše kolegice i kolege koje rade taj posao praktički ne mogu prolaziti do svojih stolova od spisa koji ih u tome priječe. To je problem izražen svugdje u Hrvatskoj, a brojne vlade i ne tražim tu iznimku od odgovornosti niti za jedno nisu dovoljno po tom pitanju poduzele. Mi od ljudi tražimo da zastupaju materijalno-financijske interese teške milijarde kuna RH, a ne možemo im osigurati adekvatne uvjete za rad. I danas glavna državna odvjetnica pred nama koji donosimo državni proračun ima prilike o tome govoriti i založiti se za svoju struku, a ona se svela na čitanje statističkih podataka. Mi u SDP-u to ne možemo podržati, a kolega Jakšić će u nastavku rasprave detaljnije obrazložiti pojedine dijelove s kojima se ne

Poštovani predsjedavajući, poštovana državna odvjetnice sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege saborski zastupnici prije svega dobar dan i lijep pozdrav svima. Svaki čovjek je sam po sebi stil, svaki čovjek ima svoje ime i prezime pa onda dolazimo na polje korupcije i kriminala, zločina, svaka korupcija, kriminal, zločin isto tako ima svoje ime i prezime. Zašto sam spomenuo ime i prezime? Zato jer nitko ne spori da imamo sve transparentnije izvještaje, da sve više brojaka možemo vidjeti, da možemo popratiti puno procesa koji se u ovoj zemlji vode. No, povjerenje ne stičemo s tim brojkama, s tim statistikama, povjerenje ćemo steći jedino ako oni kriminalni činovi koji imaju svoje ime i prezime dobiju i svoj zadovoljavajući epilog nakon kojeg se građani ove zemlje neće osjećati namagarčeni jer se opet stvori vrlo lako fama da u ovoj zemlji ima jednakih i da ima jednakijih. Ne pada povjerenje ljudi u institucije ove zemlje zbog rada općinskog državnog odvjetništva da li u Koprivnici, da li u Varaždinu, županijskih državnih odvjetništva pa ni cijelog tog našeg aparata i svih onih ljudi koji rade u tom sustavu u cjelini. Pada kad vide kako idu istrage protiv Pulješića, kako idu istrage koje još nisu ni pokrenute možda na Baniji, kako već neki političari pa i predsjednici određenih sudova već sada znaju da iz toga ničega neće biti, kako neki koji moraju dočekati konačno svoju presudu pobjegnu preko granica naše zemlje i masa drugih slučajeva gdje se postavlja pitanje što smo svi zajedno napravili da spriječimo takve događaje. Što smo napravili da spriječimo da nam puknu mjere da li u slučaju Rimac, da li u slučaju Varga, da li u slučaju Curić, da li u slučaju Kovačević? Da li smo podvukli crtu i vidli koji su ti ljudi koji su mogli manipulirati mjerama i omogućiti nekome da se riješe određenih dokaza ili da jednostavno pobjegnu preko granice? Mali broj ljudi zna za mjere i uvijek se naravno postavi pitanje kako te mjere tako lako na kraju puknu kad se radi upravo o nekome sa važnijim imenom i prezimenom, a nikad ne utvrdimo u krugu od 5, 6, 7 ljudi pa tko je mogao biti ta spona na kojoj su iscurili podaci van. Drugo pitanje koje se često postavlja je s obzirom da volimo u izvještajima naglasiti koliko je presuda doneseno i koliko je presudama uzeto imovinske koristi koja je stečena protupravnim radnjama, ono što bih volio jedanput vidjeti u tim papirima što je od toga i u konačnici naplaćeno, a što je uspjeto se prenijeti da li na neke srodnike, da li na neke ortake ili jednostavno zakopati u dvorište u zemlju. Bilo bi lijepo da jednom saznamo da li je Robert Ježić koji je bio krunski svjedok u određenim procesima ikada uplatio 5 miliona EUR-a koje je trebao uplatiti po samoj presudi koja je donesena na zagrebačkom sudu. Voljeli bismo isto tako vidjeti i podatke o sporovima koji se vode protiv države od strane naših građana koliko je to novaca, koliko je sporova izgubljeno, da li možda moglo negdje nešto riješiti prije i smanjiti na teret države da nismo ponekad često nefleksibilni prema onim malim, običnim građanima. To su teme s kojima možemo vratiti povjerenje u sustav, s kojima možemo vratiti vjeru običnim građanima da ova zemlja može biti jednaka za sve i da svi mogu jednako odgovarati za ono što naprave. To je jedini način kojim možemo reći korupciji dosta i maknuti ju od nas. Nećemo to riješiti statističkim pokazateljima, tablicama bez onih jasnih predmeta koji često zaokupljaju ovu javnost. Evo i danas imamo slučaj Žinić, prošli tjedan, prošlih dana smo imali slučaj Puljašić i tako bi mogli ići od predmeta do predmeta, od imena i prezimena do imena i prezimena. I zato s obzirom da i biramo vodstvo državnog odvjetništva političkom voljom, mogu samo reći da bez jasne političke volje za konačni i krajnji obračun sa korupcijom zbog koje ljudi gube vjeru u institucije ove zemlje ne možemo očekivati da ćemo imati dal uspješnije, dal normalnije rasprave na ovoj temi kakve bi trebale biti nego ćemo se iz godine u godinu baviti sa određenim pojedincima, tražiti to kukolje u žitu i svaki put ćemo se čuditi kako nam netko pobjegne u zadnjem trenutku, kako i zbog čega je dobio tu informaciju i tko ga je iz sustava spasio.

Slijedeća rasprava u ime Kluba zastupnika SDSS-a, uvažena zastupnica Dragana Jeckov. Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna odvjetnice sa suradnicima, uvaženi državni tajniče Ministarstva pravosuđa, kao što smo imali priliku više puta danas dakle istači govorimo o Izvještaju Državnog odvjetništva za 2019. godinu i u kojem se dakle precizno navode pokazatelji učinkovitosti i kvalitete rada Državnog odvjetništva za kazneni odjel i građansko-upravni odjel na razini cijelog sustava. Vidjeli smo dakle da ima zaista brojki za moj ukus i previše, ali ako su to, ako je to izraz učinkovitosti i pokazatelj kvalitete onda u redu. Tako da u 2019. imamo 25 općinskih, 15 županijskih odvjetništava, USKOK i DORH dakle ukupno ustrojeno 42 državna odvjetništva u kojima je zaposleno u 2019. godini 1.812, a ono što je od toga zapravo je 636 osoba su državni odvjetnici i njihovi zamjenici što je dakle ipak blago smanjenje u odnosu na 2018. godinu. I nije na odmet istaknuti da je upravo u 2019. godini razriješeno 17 zamjenika državnih odvjetnika. U izvještaju je istaknuto i neosporno je nešto što treba pohvaliti, a to je ono što se konstatacija koja se zapravo odnosi na spolnu strukturu osoba u državnom odvjetništvu jer je takva situacija rijetko vidljiva u drugim državnim institucijama. Pa tako od ukupnog broja državno odvjetničkih dužnosnika skoro 70% su žene, a u ukupnoj strukturi zaposlenih osoba žene su dakle činile pohvalnih 80,57% Međutim, ono što nije pohvalno svakako jest smanjenje broja zaposlenih pripadnika nacionalnih manjina i to je postao jedan trend smanjenja tako da u, smo u 2016. godini vidljivo je da su dužnosnici izjašnjeni kao pripadnici nacionalnih manjina da ih je bilo 4,51%, u 2018. 4,39%, da bi u 2019. iznosio 4,08% Ovaj trend je dakle vidljiv da on opada i evo mene zanima komentar uvažene državne odvjetnice po tom pitanju. Također vidimo da je u 2019. godini riješenih predmeta 17% više nego u odnosu recimo na 2017. i da je na kraju 2019. ostalo neriješeno skoro 30% manje predmeta nego u 2018. U razdoblju od 2016. do 2019. stopa ažurnosti povećanja dok se vrijeme rješavanja predmeta skraćuje, a na to upućuje indikatori uspješnosti koje primjenjuje komisija za učinkovitost pravosuđa Vijeća Europe. Sve do sada pomenute informacije dobivaju na težini ako se zna kakvi su uvjeti rada u državnom odvjetništvu i s kakvom potkapacitiranošću se svakodnevno bore i više puta smo danas o tome nešto svi progovorili. I u jednom djelu izvještaja govori se o dobnoj strukturi zaposlenika i jedna od uvaženih kolegica je rekla da ćemo mi doći u situaciju da nećemo imati više državnih odvjetnika ako se nastavi ovakav trend, ako ne dođe do podmlađivanja kadra jer je najveći broj dužnosnika u starosnoj dobi između 35 i 55 godina. Pri tome u 2019. godini je zaposleno svega 16 vježbenika pravne struke što svakako je premalo. Ovakvo stanje važno je osvijestiti. Naravno pitamo zbog čega je ono takvo. I jedan od razloga svakako je opterećenost rješavatelja predmeta, ne rijetko je to neadekvatan rad zapravo rad u neadekvatnim uslovima sa zastarjelom opremom, a ne treba zanemariti niti neadekvatna primanja koja su niža nego u drugim državnim institucijama zbog čega nam se događa da upravo dužnosnici, namještenici iz državnog odvjetništva odlaze na neka druga radna mjesta najčešće recimo u jedinice lokalne samouprave. Sve su to odbijajući faktori što za posljedicu ima stalan odljev iskusnog i obučenog državno-odvjetničkog službeničkog i namješteničkog kadra u druge državne institucije. Razvidno je da bismo trebali poduzeti nešto kako bi se rad u odvjetništvima popularizirao i učinio poželjnim mjestom za rad sa najboljim pravnicima koji započinju svoju profesionalnu karijeru i svakako donijeti odluku o novim zapošljavanjima i ulaganju u opremu i sredstva za rad. Sve to naravno ukoliko želimo da ovaj stup pravosudnog sustava bude efikasan. Poseban dio izvještaja posvećen je kaznenim djelima ratnih zločina i kaznenim djelima govora mržnje i djelima počinjenim iz mržnje i tu vidimo da je u 2019. godini nadležna županijska državna odvjetništva zaprimila su 60 kaznenih prijava zbog kaznenih djela ratnih zločina počinjenih za vrijeme rata te je 6 prijava preneseno iz prethodnog razdoblja. Treba istači i ovo govorim u ime kluba, ali i u svoje ime da smatram da svaki počinitelj ratnih zločina mora odgovarati za svoja nedjela i da svako za koga postoje nepobitni dokazi da je počinio zločin treba i da se suoči s tim i da bude za to osuđen ma kojoj vojnoj formaciji pripadao ili kojoj nacionalnoj grupaciji. Kada su u pitanju zločini iz mržnje kao što znamo potrebno je da budu ispunjena dva elementa nekog kaznenog djela, a potom i da motiv za počinjenje tog djela bude predrasuda odnosno mržnja prema određenoj društvenoj skupini ili pripadniku te skupine. Jedino u tom slučaju dakle obavezuju se na strožije kažnjavanje i propisujući ga kao otegotnu okolnost. I u 2019. godini bilježimo 60 prijavljenih osoba za zločin iz mržnje što je značajan skok u odnosu recimo na 2019. kad smo imali tek 27. Naravno najčešća diskriminatorna osnova koja se pojavljuje u predmetima u 2019. i dalje je nacionalna pripadnost, potom vjeroispovijest i etničko porijeklo kao i spolno opredjeljenje. U odnosu na kazneno djelo govora mržnje odnosno javno poticanje na nasilje zaprimljeno je 59 kaznenih prijava, a od navedenog broja odbačeno je 39. Ističem kao podatak Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina za prvu polovinu 2020. u kojem također postoji trend povećanja počinjenja zločina iz mržnje uključujući i kazneno djelo javnog poticanja na nasilje i mržnju koji se nastavlja. Još manje raduje činjenica da je u ovom razdoblju doneseno svega 3 osuđujuće presude iako je DORH postupao na bilo koji način u preko, u više od 60 predmeta. Sve u svemu Klub zastupnika SDSS-a će podržati izvještaj Državnog odvjetništva o radu za 2019., ali također se nadamo da će bez ikakve namjere utjecaja na rad i pristranost DORH i državna odvjetništva intenzivnije raditi na procesuiranju i prevenciji zločina iz mržnje u širem smislu. Hvala.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Uvažena državna odvjetnice, glavna državna odvjetnice sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege, kad sam prije mjesec dana u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta držao uvodni govor o Izvješću predsjednika vrhovnog suda o stanju sudbene vlasti usredotočio sam se na analizu statističkih pokazatelja rada sudova kako bih pokazao da podneseno izvješće zapravo ne znači ništa i ne govori ništa jer ne upućuje ni na jedan bitan problem u radu sudova ili strukturni problem hrvatskog pravosuđa. Danas je pred nama slično statističko izvješće, ali poštovana glavna državna odvjetnice neću se toliko baviti analizom vašeg izvješća, pa želim unaprijed naglasiti da moje primjedbe i govor, premda će u većoj mjeri biti posvećeni pitanju neovisnosti glavnog državnog odvjetnika i državnog odvjetništva, nisu ni na koji način upućeni vama osobno. Dopuštam da ste izvrsna državna odvjetnica, vrsna pravnica i osoba zavidnog moralnog integriteta, stoga nemam namjeru da se upućene kritike shvate osobno već naglašavam da želim raspraviti strukturni problem koji nije počeo niti će završiti s gđom. Zlatom Hrvoj-Šipek. Dakle, što čini temelje institucionalnog okvira jedne zdrave demokratske države? Prvo slobodni izbori, drugo profesionalna javna uprava kao servis građana, treće neovisni sudovi i četvrto neovisno državno odvjetništvo i tijela kaznenog progona. I reko bi čovjek nema dalje od toga, to je to, a svi znamo da ima i da to zovemo različitim imenima, a najčešći izraz koji smo često čuli zadnjih dana u javnom prostoru je duboka država. U kakvoj je vezi pojam demokratske države utemeljene na poštivanju ljudskih prava i vladavine prava s pojmom tzv. duboke države? To je navodno trivijalni izraz prema relativizaciji iz lijevih intelektualnih krugova navodno izmišljen na marginama populističke desnice, a zapravo je znanstveno utemeljeni pojam iz brojnih istraživanja o korupciji. Koristi se primjerice u izvješćima Svjetske banke još od početka ovog tisućljeća i samo je tamo pravilno nazvan, zarobljena država ili kako se kaže engleski state capture ili capture state. Sinonim je za strukturnu ili sistemsku političku korupciju posebice u zemljama istočne Europe i uvjetovan među ostalim njezinim postkomunističkim nasljeđem i tranzicijom, a drugdje u svijetu označava manipulaciju i dominaciju javnih službi od strane jakih i moćnih interesnih skupina. Ovaj pojam nije poznat samo u znanstvenoj, ekonomskoj ili pravnoj zajednici u drugoj polovici 20. stoljeća već je korišten i u etici kako i u religiji u službenom kanonu katoličke crkve pod sintagmom „grijeh struktura“ kod nas je taj izraz poznat još iz 1997.g. ako ćete se sjetit. Hrvatska je upravo zarobljena država, društvo koje je po svim izvješćima relevantnih međunarodnih organizacija, Vijeća Europe i Europske komisije, na samom dnu EU-a po sustavnoj korupciji u visokoj politici i javnoj upravi od centraliziranih tijela vlasti do JLS-ova, te s najnižim povjerenjem građana i poduzetnika u poštenje i neovisnost javne uprave, sudove i državne odvjetnike. Postavlja se pitanje kako se to država zarobljava? Pa evo važno je ovladati sa 4 temeljna procesa u njenim institucijama. Prvo valja ovladati javnom nabavom kako bi tokove novca u ekonomiji proslijedili u izabrane političke i gospodarske strukture. Potom valja ovladavati zapošljavanjem u javnoj upravi kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje korumpiranog sustava osobama koje se zapošljavaju, koje ne propitkuju ništa, ništa ne znaju i ništa ne žele znati. Treće bi bilo imenovanje sudaca kako bi se ovladalo procesima u sudstvu i četvrto imenovanje državnog odvjetnika kako bi na taj način ovladali procesima u državnim odvjetništvima i drugim tijelima kaznenog progona i osigurali nekažnjivost izabranih struktura. Kad se ova 4 procesa privedu kraju oko izabrane političke i gospodarske strukture koje njima vladaju državom nastaje ovisna klijantelistička struktura koja ništa ne pita, šuti i biva za to nagrađena. Dodatno ta ovisna klijantelistička struktura htjela ili ne htjela na izborima osigurava glasovanjem održavanje stanja zarobljene duboke države jer bez nje gube svoje povlastice. U izvješću o prevenciji korupcije u Hrvatskoj iz 2014.g. GRECO glavno antikorupcijsko tijelo Vijeća Europe izdalo je preporuku utemeljeno na mišljenju Venecijanske komisije za demokraciju kroz pravo da bi RH trebala izmijeniti način izbora glavnog državnog odvjetnika upućujući primjedbu da postojeći sustav u kojem vlada de facto sam predsjednik vlade odabire glavnog državnog odvjetnika, što ne jamči neovisnost državnog odvjetništva. GRECO se pozvao pri tome na ustavne odredbe iz čl. 121.a. ustava koji jamči neovisnost državnom odvjetništvu upozoravajući da model izbora glavnog državnog odvjetnika ako se ustavno načelo neovisnosti pravosuđa tumači u duhu preporuka Vijeća Europe i konvencijskih standarda ne udovoljava tim standardima. U svojim kasnijim izvješćima Vijeće Europe je ponovno prigovorilo da Hrvatska preporuci GRECO-a nije nikada udovoljila. Glavnu državnu odvjetnicu dakle izabrao je predsjednik vlade Andrej Plenković osobno nakon, ako se sjećate formalnog igrokaza od intervjua na kojem su postavljena neka pitanja navodno o kvalifikacijama i motivaciji kandidata za glavnog državnog odvjetnika, a o tim pitanjima, ni o odgovorima kandidata javnost nikad ništa nije saznala. g. Plenković, magistar pravnih znanosti bez ijednog dana efektivnog radnog iskustva u pravnoj praksi niti na sudu, niti u odvjetništvu procjenjivao je kvalifikacije i rezultate rada kandidata za glavnog državnog odvjetnika osobe koja za razliku od njega ima 10-ljeća iskustva rada u odvjetništvu. Valja napomenuti da je taj g. Plenković čovjek koji je odobrio i imenovanje za državnu tajnicu, primjerice u Ministarstvu uprave, osobe koja je osumnjičena za … [[Govornik se ne razumije]] i primanje mita, oprostite, primanje mita u aferi Krš-Pađene. Osim nje u toj aferi je uhićen niz drugih rukovodećih kadrova različitih ministarstava uglavnom članova stranke kojoj je g. Plenković predsjednik i koje je većinom također odabrao sam svojim radarom. Na spomenutom intervjuu na navodno se nalazio, pa čak i postavljao pitanja kandidatima ministar Ćorić u čijem se mandatu odvio niz najvećih korupcijskih afera, između ostalih Krš-Pađene i Janaf, a u kojima državno odvjetništvo sada provodi istragu. Zahvaljujući aferi Janaf saznali smo gdje se nalazi i sastaje jedan dio te političke i gospodarske strukture zarobljene države, sastaje se u Slovenskoj 9. Upravo se na primjeru Slovenske 9 razotkrilo da pipci te gospodarske političke strukture uistinu sežu upravo do one četiri temeljne institucije koje bi trebale biti stupovi zdravog demokratskog društva utemeljenog na vladavini prava. Ako govorimo o slobodnim izborima tamo se u času primopredaje mita nalazio suprug kandidatkinje za predsjednicu države. Zanimljivo je tom prigodom uhićenje osumnjičenog zatečenog u počinjenju kazneno djela nije obavljeno nego je odgođeno. Ako govorimo o neovisnom pravosuđu saznali smo da se u tom klubu rad udružuje predsjednik suda na kojem se nalazi najvažniji i najveći kazneni odjel za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u državu. O načinu zapošljavanja u javnoj upravi sam već govorio i tu je svima sve jasno, a kada je posrijedi neovisno državno odvjetništvo i neovisna tijela kaznenog progona oko Slovenske 9 događale su se posve uobičajeni mistični fenomeni. Naime, kao i obično prije početka same akcije procurile su informacije iz PNUSKOK-a pa se osumnjičenik postupno rješavao kompromitirajućih dokaza što je dovelo do spektakularne akcije izranjanja njegovih mobitela iz mulja Save, a tok novca je doveo prvo do prtljažnika u nekoj garaži pa preko torbe za mačke direktno do stana zamjenice državnog odvjetnika. U cijeloj priči o aferama Krš-Pađene-Janaf ključna su samo dva trenutka, trenutak kada su osumnjičeni saznali da su pod tajnim mjerama odnosno posebnim dokaznim radnjama koje provodi PNUSKOK i trenutak kada je odgođeno uhićenje u Slovenskoj 9 pri primopredaji mita. Na kraju, pored svih uhićenih kojih se politička struktura zarobljene države lako može odreći kako bi stvorila privid funkcionirajuće demokracije i neometano nastavila dalje, ključni su samo oni koji još uvijek nisu uhićeni niti će dok je ovakav sastav vlasti biti uhićeni.

Sljedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka uvažena zastupnica Sandra Benčić.

Zahvaljujem vam se. Dakle kao što sam već u svom uvodnom pitanju napomenula željela bih još jednom naglasiti da jedan od ključnih problema ovog izvještaja je da ne sadrži one informacije koje su bitne za rad ovog tijela kako bi ovo tijelo moglo poboljšati i stvoriti uvjete za učinkovit rad DORH-a, a jedna od takvih ključnih informacija je pitanje izvještavanja o detektiranim političkim i drugim pritiscima na zaposlenika DORH-a, opstrukcije istraga i sve druge vrste pritisaka koje se događaju prema zaposlenicima, a ometaju ih ili opstruiraju istragu. O tome zapravo nemamo ništa. No moje današnje pitanje glavna državna odvjetnica je kao primjer pritisaka koje svakodnevno doživljavaju navela medijske pritiske, dakle ono što mediji prenose. Međutim, nije problem u onome koji prenosi poruku, problem je u onome tko pritiske vrši. A o tome o političkim pritiscima na DORH mi iz ovoga ne saznajemo ništa. Ono što bi bilo posebno zanimljivo saznati meni je da li unutar DORH-a postoje mehanizmi, interni mehanizmi putem kojih zaposlenici mogu prijaviti slučajeve pritiska, to je prva stvar, a druga, kako se i na koji način onda glavna državna odvjetnica time bavi, šta se onda događa jer ja sam vidjela da mi nemamo izvještaje i vi ste mi danas potvrdili da nije podnesena niti jedna kaznena prijava za kazneno djelo prsile prema pravosudnom dužnosniku. Dakle, po meni iz tog izvještaja, ali i iz statistike bi proizašlo da u Hrvatskoj ne postoje pritisci na pravosudne dužnosnike, oni ne postoje, korupcije to malo što ima to se evo nekako rješava, a zapravo se mi s time dobro nosimo, to je ono što bi zapravo mogli zaključiti iz ovog izvještaja. A s druge strane znamo koliki je problem i raširenost političke korupcije u Hrvatskoj i znamo da smo zemlja sa najnižim povjerenjem građana u pravosuđe i to nije bezveze i to nije samo stvar percepcije jer je ta percepcija se bazira na osobnom iskustvu milijuna naših građana koje oni imaju u osobnom doticaju sa pravosuđem. Ta percepcija nije s nema pala. Ono što još nemamo kao podatke koji bi bili važni jesu podaci o probijanju mjera za vrijeme trajanja izvida, mada je jasno da i u javnosti postoji percepcija da je i to jedan od bitnih problema učinkovitosti istraga posebno u području političke korupcije. Evo dat ću vam jedan primjer oko toga, a o tome u izvještaju ne čitamo ništa. Slučaj Požega, dakle g. Vitez svi znate tko je on to je čovjek koji je prijavio korupciju gradonačelnika i donačelnika i koji je sve snimio, snimio je onu snimku gdje se njega traži namještanje natječaja, on je to predao USKOK-u još proljetos u 4. mjesecu. Međutim, kada je afera buknula u javnosti, buknula je tek sada kada je snimka puštena i kada se zapravo jasno čulo šta je na toj snimci koju je on USKOK-u dao i gdje se čuje da Puljašić i Pilon Viteza nagovaraju na protuzakonito povjeri posao odabranim firmama. U međuvremenu je taj isti gospodin koji je to prijavio dobio otkaz, a isto tako je dobivao i prijetnje i poruke u smislu da će mu se skinuti glavu ako ne sluša itd., itd., cijelo to vrijeme od 4. mjeseca do 15.7. nije bila potvrđena optužnica u tom slučaju. Tri mjeseca nije možda dugi period, ali kada imate eklatantan dokaz, dakle snimku na kojoj se to sve čuje i jasno je, možda smo mogli očekivati to potvrđivanje optužnice prije kako bi zapravo spriječili da taj isti gospodin dođe ovdje u Hrvatski sabor i postane saborski zastupnik u međuvremenu. Isto tako naravno to smo već postavili pitanje i zanima nas mišljenje glavne državne odvjetnice o tome što misli o situacijama kada se osobe protiv kojih se provode izvidi ili protiv kojih je podnijeta kaznena prijava stavljaju na kandidacijske liste, a znalo se već u tom trenutku da je protiv čovjeka podnesena kaznena prijava i da nije podnesena bez veze. Međutim, nije to jedini problem, ima tu jedna druga bitna stavka, a ta stavka je da gospodinu Vitezu su gospodin Pulješić i Pilon jasno rekli da su o tome da on ima tu snimku tog razgovora i da ju je predao USKOKU rekao tko, policija. Dakle, rekla mu je policija, tako su oni to saznali. E sad moje je pitanje, u koliko takvih slučajeva probijanja mjera odnosno takvih vrsta prijenosa informacija od strane policije prema onima koji će možda biti optuženi ima i zašto ne vidimo za koliki broj njih jesu podnesene kaznene prijave zbog ometanja pravosudne istrage? Dakle mi ne znamo na koji način se DORH obračunava sa takvom vrstom opstrukcije istraga pri čemu ja ne govorim da te stvari možda radi DORH, kažem u ovom slučaju je to bila policija, može biti netko sa suda kasnije, ali me zanima da li se ta djela prepoznaju i da li se protiv njih pokreću kazneni postupci. Kada pogledamo statistiku vezanu uz koruptivna kaznena djela koja je prezentirana u izvještaju dolazimo do onoga što svi već negdje znamo i govorimo, ali vrlo često nam kažu gdje su vam dokazi, pa evo tu su vam dokazi, a to je dokaz da se korupcija ne doživljava kao ozbiljno i teško kazneno djelo. Gdje se to vidi? To se vidi u politici nagodbi i u politici kažnjavanja. Tako primjerice zbilja želim da javnost čuje da su za kazneno djelo primanja mita bili prijavljivani i suci općinskih i županijskih sudova i općinski državni odvjetnik i zamjenik općinskog državnog odvjetnika, sudski savjetnik, odvjetnici, stečajni upravitelji, javni bilježnici itd., itd., dakle prijavljuju se, ta vrsta korupcije se detektira. Od 49 osoba prijavljenih nakon dovršene istraga podignuta je optužnica protiv 12, ok. Međutim, u istom tom periodu sudovi su za kazneno djelo primanja mita donijeli presude protiv 16 osoba. Sve su presude osuđujuće, ali 11 od tih 16 je donijeto na temelju sporazuma stranaka, znači kolokvijalno nagodbe i priznanja. E sad, tih 11 svi su osuđeni na kaznu zatvora međutim za 7 od njih je kazna zatvora zamijenjena radom za opće dobro. Dakle, ljudi koji su primali mito od njih 11, 7 kao kaznu ima rad za opće dobro. Tu smo imali 48 presuda, 48 presuda. Od 48 presuda u zatvoru je završilo na kraju svega 7 osoba. Zašto? Zato što su sve ostale kazne gdje smo imali osuđujuće presude od njih 22, 14, 14 je zamijenjena kazna zatvora radom za opće dobro. Dakle, ponavljam za kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti, ovo prije je bilo mito. Znači, bez obzira na to koliko ih se detektira, koliko se optužnica uspije podići ono što je rezultat tih postupaka, a to je ono što građane zanima, rezultat postupka je pojeo vuk magare odnosno gulio je krumpire pola godine. To je rezultat cijelih tih procesa borbe protiv korupcije da završavaju radom za opće dobro i to nije u redu. A zašto do toga dolazi? Ono što je moje pitanje da li do toga dolazi između ostalog zbog štednje? Jer je naravno Državnom odvjetništvu efikasnije i brže ići na sporazum stranaka nego vršiti cijeli dokazni postupak, ali ako je u tome problem morate to jasno reći da ste onda zbog nedostatka sredstava prisiljeni na to ili kao što ste naveli u izvještaju da zbog nedostatka sredstava i potkapacitiranosti ste povećali broj slučajeva u kojima idete na kaznene naloge, to znači da nema rasprave, da nema rasprave nego se ide na kazneni nalog, međutim u takvim slučajevima, kao prvo kazneni nalog se može koristiti za lakša kaznena djela gdje kazna zatvora do maksimalno 5 godina i drugo ne može se tražiti kazna zatvora kod kaznenog naloga. Za 50% se povećao broj takvih slučajeva [[Upadica: Vrijeme.]] gdje se to traži. Pa da li ćemo štediti, da li ćemo štediti na takvim stvarima, to vas ja pitam?

Hvala lijepa poštovani predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege, evo želim prije svega reći da je ovo izvješće koje je podneseno o radu DORH-a vrlo iscrpno, strukturirano i analitički prikazuje podatke o radu te ga kao takvog smatram vrlo dobrim. Prije nego što krenem istaknuti još neke podatke iz ovog samog izvješća upravo radi toga što smatram da je bitno čuti sve ono što je u izvješću navedeno ili barem ono najosnovnije jer nam to govori upravo o samom radu DORH-a odnosno zamjenika državnih odvjetnika i svemu što oni čine u svom djelokrugu rada. Prije toga još jednom želim naglasiti ono što svi mi znamo i na što se svi pozivamo, a to da je Državno odvjetništvo samostalno i neovisno tijelo i imajući to u vidu i mi sami morali bi znati da ovdje danas ne možemo raspravljati o konkretnim slučajevima. g. Škoro je kolega Škoro je u svojoj raspravi naveo da sve što je u izvješću navedeno ustvari nije važno i ja se s time apsolutno ne slažem jer svi ti podaci koji su u izvješću navedeni oni pokazuju sliku rada DORH-a. Par podataka koji su važni za samu strukturu DORH-a, to je prije svega da je 31.12.2019.g. ustrojeno ukupno 42 državna odvjetništva od toga 25 općinskih, 15 županijskih, USKOK i DORH. Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava iz 2018.g. koji je stupio na snagu 1.1.2019. osnovana su i tri nova općinska državna odvjetništva i to u Metkoviću, Pazinu i Vinkovcima. Sva državna odvjetništva nadležna su za postupanje u kaznenim, građanskim i upravnim predmetima osim USKOK-a koji funkcionira kao posebno državno odvjetništvo nadležno za određenu vrstu kaznenih djela i za područje cijele RH. Oko broja zaposlenih smo čuli već sve tako da se na to neću osvrtati, ali ono što ću naglasiti to je ukupan broj predmeta to je 266.478 predmeta, to je poprilično velik broj, od toga je bilo na kraju izvještajnog razdoblja riješeno 219.498, neriješeno 46.979. Broj predmeta za izvještajno razdoblje povećao se za 19% u odnosu na prethodnu godinu, povećao se i broj riješenih predmeta i to za 14% Broj predmeta koji se vodi pred sudovima i upravnim tijelima u sudjeluje državnog odvjetništvo porastao je za 8% u odnosu na 2018.g. Od ukupno 826 popunjenih radnih mjesta stvarno prisutno na radu bilo je 647 rješavatelja ili prosječno 78,3%, a razlog tome je vjerojatno i dobna struktura zaposlenih. Temeljem indikatora uspješnosti koji se utvrđuje temeljem broja riješenih predmeta u odnosu na broj rješavatelja koji su bili prisutni na radu, vidi se da se od 2016. do 2019.g. stopa ažurnosti povećava i broj riješenih predmeta pa po rješavatelju se povećava, a vrijeme rješavanja se skraćuje.

Na svim razinama državnog odvjetništva ustrojeni su kazneni, građansko-upravni odjeli i njihova nadležnost je razdvojena obzirom na vrstu predmeta za koju su nadležni. Općinska državna odvjetništva imaju u radu više kaznenih nego građanskih i upravnih predmeta, a u zadnje dvije godine riješeno je više predmeta nego što je primljeno i u općinskim i u županijskim državnim odvjetništvima. Ako raščlanjujemo predmete općinskih državnih odvjetništava po vrsti predmeta možemo zaključiti da je najviše kaznenih predmeta i to protiv punoljetnih i pravnih osoba te nepoznatih počinitelja, a od građanskih i upravnih predmeta najzastupljeniji su ovršni i izvanparnični predmeti. Najdulje se rješavaju kazneni predmeti protiv nepoznatih počinitelja, a zatim slijete prekršajni predmeti. U radu županijskih državnih odvjetništava od kaznenih predmeta najviše je kaznenih predmeta drugog stupnja dok je od građanskih i upravnih predmeta najviše stečajnih predmeta i predmeta prevencije.

2019.g. zaprimljeno je ukupno 35.912 kaznenih prijava protiv poznatih počinitelja što je 2,1% više nego 2018.g. Najveći je broj prijava kaznenih djela protiv imovine te protiv osobne slobode, kaznena djela protiv braka, obitelji i djece i kaznena djela protiv gospodarstva.

Tako visok postotak podignutih optužnica nakon dovršene istrage ukazuje na zaključak o osnovanosti odluke državnog odvjetnika u provođenju istrage. 2019.g. doneseno je ukupno 14.920 osuđujućih presuda što je za 835 presuda više u odnosu na 2018.g. DORH po zakonu zastupa RH u sudskim arbitražnim i upravnim postupcima, postupcima mirenja te u postupcima pred Ustavnim sudom RH, a Vladu RH zastupa u upravnim sporovima. Zastupanje po punomoći predviđeno je i za ustanove i pravne osobe čiji je osnivač Vlada odnosno RH. Kao što smo već imali prilike čuti u USKOK-u je zaprimljeno 1365 kaznenih prijava od toga 1323 protiv fizičkih osoba i 42 protiv pravnih osoba. Ono što je bitno reći da je 2019.g. 395 rješenja o provođenju istrage i to najviše iz područja organiziranog kriminaliteta pretežno za kaznena djela protiv gospodarstva, a u odnosu na 2018. to je za 7,1% više. Oko rada temeljem kaznenih djela ratnih zločina je već rečeno pa se neću ponavljati. Kada gledamo podatke za kaznena djela protiv gospodarstva vidimo da je došlo do porasta broja prijavljenih osoba zbog kaznenih djela prijave u gospodarskom poslovanju i zbog kaznenih djela utaje poreza i carine.

Za kaznena djela protiv organiziranog kriminaliteta ukupno su prijavljene 362 osobe, a s prethodnim neriješenim prijavama u radu je bilo ukupno 369 prijava za koje su sve donesene državnog odvjetničke odluke i to 113 rješenja o odbačaju, 250 rješenja o provođenju istrage, a 3 prijave su riješene na drugi način. Na kraju bih samo rekla još, neću imati vremena za sve što sam mislila, da je DORH u svojoj nadležnosti ima i zastupanje u postupcima međunarodne arbitraže, što je također, značajan dio njihovog rada i osigurava kvalitetno zastupanje interesa RH u tim postupcima, ali isto tako, utječe na smanjenje troškova zastupanja stranih odvjetničkih ureda u tim postupcima. Izvještaj državnih odvjetništava, a posebno USKOK-a i ŽDO-a u Zagrebu ukazuje na vrlo učinkovito korištenje Eurojusta i Europske pravosudne mreže radi bržeg i učinkovitijeg izvršavanja zamolnica za međunarodnu pravnu pomoć i koordinaciju postupanja tijekom korištenja instrumenata pravosudne suradnje. Što se tiče uvjeta rada DORH-a, odnosno zamjenika državnih odvjetnika i službenika koji su u toj instituciji, mislim da smo dosta danas već čuli. Sigurno je da tu možemo učiniti i još više na poboljšanju tih uvjeta. Naravno da je najvažnije omogućiti da se riješi pitanje kadrovske strukture unutar DORH-a jer bez ljudi se ne mogu očekivati ni izvrsni rezultati. Ono što bih zaključno rekla, sigurno je da se percepcija stvara i temeljem svega onoga što možemo čuti u javnom prostoru, percepcija koja je negativna i koje smo svi svjesni, nije u odnosu samo na rad DORH-a nego u odnosu na cijelo pravosuđe. Mislim da je zadaća i svih zaposlenih u DORH-u, ali isto tako i svih nas da radimo na tome da ta percepcija bude realna, prema realnom stanju i da se ta percepcija popravi. Sve ono što nije dobro, treba na to ukazivati, ali nije dobro govoriti da cijeli sustav ne valja. Hvala vam lijepa. Klub HDZ-a će podržati ovo zastupnika Centra i GLAS-a uvažena zastupnica Dalija Orešković.

Poštovani predsjedavatelju, kolege zastupnici i zastupnice. Kada bi u Hrvatskoj postojala stvarna politička volja da se sistemskom korupcijom ozbiljno obračuna i kada bi DORH to provodio, tada bi se vaše Izvješće slušalo u stavu mirno da se niti muha u ovoj sabornici ne čuje. Tada bi se vaše izlaganje slušalo sa strahopoštovanjem. Odnos najvećih političkih stranaka, a zapravo političkih kartela, prema javnom dobru pretvorio je Hrvatsku u jednu beznadnu zemlju, pri čemu je u tome odgovornost i krivnja HDZ-a neupitno najveća i toga bi netko tko obavlja funkciju glavne državne odvjetnice morao biti svjestan pa bi već od prvih koraka poduzeo sve što je potrebno da očuva vlastito profesionalno dostojanstvo i integritet, a time i neovisnost i percepciju neovisnosti DORH-a jer bez toga nema i ne može biti zadovoljavajućih rezultata. Državu čine 3 stupa, institucije, prostor i ljudi. Institucije su nam slabe i zapuštene, prostor smo devastirali, često uplitanjem korupcije u upravljanje prostornim planovima, a ljudi su nam se iselili uglavnom zbog korupcije i tu je nastao moj motiv za ulazak u politiku. Jedini izlaz iz ovakvog stanja je u izgradnji jakih i nezavisnih institucija i u tome sam na USKOK i na DORH, a onda i na sva antikorupcijska tijela gledala kao na svjetionike nade. U ono vrijeme kada sam i sama bila na drugoj strani u odnosu na politiku, tamo gdje se politika kontrolira, gotovo sa divljenjem gledala sam na Dinka Cvitana, na Tamaru Laptoš za koju i dan danas smatram da je jedna od najboljih što ju RH ima. Ponavljam, u ono vrijeme s velikim profesionalnim uvažavanjem gledala sam i na Dražena Jelenića, prije svega zbog njegove uloge i njegovog uvažavanja unutar samog GRECO-a. U ono vrijeme, smatrala sam ponižavajućim kako se politika putem saborskih zastupnika odnosi prema predstavnicima nezavisnih institucija prilikom podnošenja i obrane njihovih godišnjih izvješća, a ispitivanja na saborskim odborima od strane osoba koje često nemaju nikakvog, a kamoli pravnog obrazovanja, bile su mi ispod razine profesionalnog dostojanstva. Često su to bile situacije u kojima se vidi da je politika čisti odraz primitivizma i sile i političkih pritisak s kojima se štiti lopovluk u vlastitim redovima i ucjenjivanje politike s prihvaćanjem ili neprihvaćanjem izvješća, često je bilo podmetanje klipova nezavisnim tijelima u ometanju njihovog rada protiv korumpirane vlasti na svim razinama i to je za mene bilo ponižavajuće i onog trena smatrala sam, eto, da mi se politika gadi. Netko tko će u vrlo podmuklim raspravama biti na njihovoj strani, netko tko će s političke razine podržavati njihove dobre prijedloge kako bi se ti prijedlozi ugradili u zakone i time bi sustav postao bolji. Rekla sam, izgradnja jakih, neovisnih i učinkovitih institucija moj je politički cilj jer je to jedini put ka izgradnji pravedne i uspješne države, a naša država to nije. I zato me boli što ja danas ne mogu biti taj glas koji će uvažena gđo. Hrvoj Šipek biti na vašoj strani. Jer, kada sam vas pitala za vaš odnos s Baricom Novosel dala sam vam priliku za damski, ali i častan odgovor, no takav odgovor nisam dobila. Niste mi odgovorili jeste li u prosincu prošle godine telefonski se čuli s osobom koja je izvršila ozbiljnu prijetnju vašem zamjeniku Borisu Koketiju. Nisam vas pitala poznajete li Ivicu Mandića nego jeste li se s njime čuli, jer ako jeste, a to niste demantirali, pitanje koje se samo po sebi nameće, kako je on došao do vašeg broja telefona kada do tog broja telefona s teškom mukom dolaze nadležna državna tijela. O samom izvješću doista nema se što puno raspravljati. Ono je sastavljeno od čistih suhoparnih statističkih podataka zato što je takav sadržaj zakonom propisan zato što je politika to tako htjela, tako su to propisali oni političkih karteli protiv čijih bi se članova vi trebali boriti. A ako smatrate da su objave u medijima jedan od oblik političkog pritisaka, onda ste naprosto trebali reći tko je taj koji taj pritisak provodi, jesu li to članovi HDZ-a s obzirom da je najveći broj dužnosnika upravo iz njihovih redova koje biste vi ovog trena trebali istraživati. No, kakav god bio sam izvještaj on ne sprječava da raspravljamo o onom što je uistinu bitno, to je odnos politike osobito putem izvršne vlasti prema neovisnosti DORH-a, je li ona ugrožena i postoji li ona uopće u razdoblju od početka vašeg mandata. Gospođo Šipek vi naprosto niste dobro startali i bez želje da vas na bilo koji način uvrijedim jer znam vas iz nekih radnih tijela osobno smatram da ulozi koji bi glavni državni odvjetnik trebao imati vi naprosto niste dorasli. Niste demantirali navode da ste s Baricom Novosel družili se po tulumima u Jaski ili da ste na bilo koji način s njom i privatno u dobrim odnosima, a javni podaci to govore. I samim time bi u državi, u pravosuđu koje je svjesno važnosti očuvanja vlastite neovisnosti vaši dani u Državnom odvjetništvu zapravo bili odbrojani. Zato što je veza Barice Novosel s HDZ-om vrlo bliska, do 2016. bila je zamjenica ministra pravosuđa, a u vrijeme mandata ministra Dražena Bošnjakovića bila je njegova savjetnica. I možda da nema svih drugih okolnosti, bliskost i uloga Barce Novosel s ministrom pravosuđa čija vas je Vlada postavila na funkciju glavne državne odvjetništva prošla bi kao jedna tvrda knedla kroz grlo. Ali HDZ je politička stranka koja je sama osuđena za korupciju, članovi HDZ-a manekeni su najvećih i najtežih korupcijskih afera, a broj ministara koji su kompromitirani korupcijskim aferama koje su otkrili mediji, a ne DORH ili neka druga državna istraživačka tijela nameće dužnost da netko tko ima namjeru, posao i dužnost glavnog državnog odvjetnika obavljati onako kako bi i trebao, da se ne postavlja putem protekcija, zagovora i veza putem nekog tko i sam sjedi u krilu HDZ-a. Ja ne tvrdim da je Barica Novosel bila vaša veza, ali članak koji je objavljen u medijima ako je točan vas duboko kompromitira, a sve se to događa u okolnostima u kojima u DORH nitko više nema povjerenja i to zbog čitavog niza događaja od kojih se neki odnose i na nedostojne radnje vaših prethodnika. DORH kojem javnost ne vjeruje, a ovog trena ima dovoljno razloga da mu ne vjeruje, je DORH koji u borbi protiv korupcije naprosto ne vrijedi. I ovdje ću reći nekoliko drugih problema. Kada ste iznosili svoj životopis u dijelu koji govori o vašim osobnim obiteljskim prilikama zapravo se činio kao dodvoravanje mentalnom sklopu parlamentarne većine. To si pretendent za funkciju glavnog državnog odvjetnika ne smije dopustiti. U dijelu programa koji se odnosi na borbu protiv korupcije vidi se da će borba protiv korupcije biti marginalizirana kao što i jest. Umjesto da je od vaše najave programa upravo ova parlamentarna većina strepila. Da ste zalutali na funkciju glavne državne odvjetnice pokazuju i neki vaši kadrovski potezi. Jedna od odluka etičkog povjerenstva koja nažalost i na moje veliko neugodno iznenađenje anonimizirana, a odnosi se na Dražena Jelenića kaže slijedeće. Kaže, morat ću to pročitati jer me toliko uzrujava tekst koji tu čitam, a to je da je bivši glavni državni odvjetnik rekao i prisegao svojom čašću, svojom savješću da će šutjeti o običajnima i unutarnjim stvarima i da neće ni sa kime o tome govoriti i da će biti poslušan zakonima masona, da će podržavati njegovu masonsku braću savjetom i djelom i da će tajne svakog masona čuvati kao svoje vlastite, a prisegu tu masonsku smatrat će svojim svetim zavjetom. To je rekao čovjek koji je bio glavni državni odvjetnik, a u sustavu državnog odvjetništva radi i dan danas. I umjesto da ste vi poslali jednu lidersku poruku, lidersku poruku da se takvo ponašanje unutar samog DORH-a ne može tolerirati jer ne samo da je u sukobu sa onom prisegom koju je netko položio kao glavni državni odvjetnik koji je trebao štititi Ustav i zakon RH, a ne masone, vi ste što, godinu dana čekali da vidite što će reći nekako etičko povjerenstvo kako bi se iza njegove uloge sakrili. Ako to isto etičko povjerenstvo nije bilo u stanju potrebne podatke i dokumentaciju pribaviti od same te masonske udruge jer očito od nje ne strahuje, pa kako onda očekivati da Državno odvjetništvo koje vi vodite može biti strah i trepet kriminalcima u ovoj državi, a oni su ustoličeni u samom vrhu državne vlasti. Za kraj istaknut ću i nešto što se nalazi na stranici 48 vašeg izvješća, a i neki moji prethodni kolege govorili su o tome. Dakle, ako spomenemo da je gospoda Barica Novosel savjetnica ministra pravosuđa pa nije li barem mogla skrenuti pozornost na ono što na toj stranici i piše. A tu piše da nisu zamijećene poteškoće kod primjene instituta oduzimanja imovinske koristi ali problemi se javljaju kod naplate, ako oduzimanje prethodno nije osigurano privremenim mjerama osiguranja. Mi imamo kontinuitet HDZ-ove vlasti u ovom i u prethodnom mandatu i prethodni glavni državni odvjetnici ukazivali su što treba u zakonu mijenjati i po tome se nije poduzelo apsolutno ništa do današnjih dana.

Uvaženi zastupnik Sačić, izvolite. Hvala vam lijepo poštovani predsjedavajući. Uvažena gospođo glavna državna tužiteljice, suradnici, kolegice i kolege, hrvatska javnosti, dakle imali smo prilike čuti u ovim izlaganjima naših kolega u ime klubova gotovo sve u cijelosti je skeniran cijeli proces rada i stvarnih potencijalnih problema s kojima se susreću i potencirano ono čega ima više u tom izvješću i svakako ono čega nema. Ono što vrijedi itekako ponavljati jeste želja doista i velikog dijela, najvećeg dijela hrvatske politike i hrvatske javnosti da se svim silama spriječi bujanje i rast kriminala osobito onog najtežeg organiziranog korupcije. I proteklih godina i desetljeća hrvatski, HS je slušajući te odjeke stručne javnosti, međunarodne stručne javnosti, međunarodnih preporuka UN-a i EU-a unosio određene izmjene u kazneno zakonodavstvo i došli smo doista na nomotehničkoj razini na jednu najvišu moguću razinu kako u EU-u u tom pravnom ovaj suprotstavljanju mafiji i organiziranom kriminalu, korupciji uvažavajući sva pozitivna iskustva naših kolega kriminalista, državnih tužitelja u Americi, u Europi, i u Italiji, svakako ovaj u onim državama koje imaju i velik uspjeh i veliko iskustvo. I mi smo postali doista jedno iznimno dobro zakonodavstvo od ZKP-a, od Zakona o sprječavanju pranja novca, oduzimanja koristi stečenih kaznenih djelom, ustrojavanja USKOK-a i doista kako kaže državni tajnik gospodin nazočan, napravili smo vertikalu, napravili smo u policiji USKOK, državno odvjetnički USKOK, sudbeno idealno doista ne bi nam i nema nam tko šta tu prigovorit ni pozavidit, ali kad gledamo sadržaj kako se to radi, di se radi, do koje mjere koristimo strašan udar i upliv u ljudska prava i slobode, pa makar to bili i kriminalci, zakonom to dozvoljavamo, mi ih prisluškujemo, mi ih tajno pratimo, mi ulazimo u njihove sobe, prostorije, jahte, garaže, svugdje snimamo, slikamo, simulirano im dajemo potkupninu, pravimo se, prikriveni istražitelji s njima rade, otkupljuju drogu, rade pravne poslove simulirano, svjedok pokajnik najveća zapravo dajemo mu oprost od kaznenog progona ako otkrije lopove bagru mafijašku s kojom je činio gotovo pa najteža kaznena djela. I sve to je izvrsno, ali dragi prijatelji onda dolazi fijasko o kojem je gđa. Benčić imala priliku reć. Radi čega, koji su sad uvjeti s jedne strane smo uložili sve da te naše represivne institucije dođu, otkriju, dokažu, uhite, osiguraju, zamrznu imovinu i kada treba finalizirat, dakle u interesu javnosti i pravde, u interesu ostvarenja specijalne i generalne prevencije, što se događa, događa se kaos, pravni kaos dragi prijatelji. Znači za najteža kaznena djela, primjerice 294 osuđujućih presuda koje su donesene po optužnicama USKOK-a čak 73% se donijelo sporazumno. Pa to je, to je doista poraz pravne države, iza toga stoji dvogodišnji i trogodišnji rad strašan policije, odvjetništva, istražnih službi, poreznog USKOK-a, službe za, za ovaj SOA-e itd. i svih onih, policija, svega da bi došli do čega, do toga da 65% odvjetničkih timova nasuprot najtežih počinitelja koji brane najteže počinitelje kaznenih djela organiziranog kriminala i korupcije nude državnom odvjetništvu nagodbu. Pa već sama ta činjenica je fijasko, a državni odvjetnik iz razloga, čuli smo možda štednje, možda, tako i kaže u deklariranom izvješću, da postupci ne traju dugo, da ne dajemo troškove stranim prevoditeljima ako su stranci u pitanju, da se pa mislim neke, neke lapidarne stvari. Oni pristaju na to i dobivamo slijedeće, dobivamo da se od 294 osuđujuće presude izreknu kazne zatvora u 184 slučajeva od kojih se u istom trenutku za 50% tih kazni zatvora koje su takve kakve jesu blage, ali od tih blagih 95 osoba znači 50% odmah dobiva rad za opće dobro. Pazite, rad za opće dobro, a uložili smo silan trud, novac, prijetnje su tu, mafija im prijeti, zove telefonom i onda sud ga zapravo prekvalificira uz sudioništvo državnog odvjetništva u rad za opće dobro, a ovih 95% znači uvjetnu osudu dobi. 10 presuda imamo kaznu novčanu i nešto oduzimanja koristi stečene kaznenim djelom, pa gdje je tu cilj kaznene politike molim vas lijepo? To moramo popravit. To je ono što hrvatska javnost očekuje od vas.

Dame i gospodo, prof. Martin Heger-Humboldt sa Sveučilišta u Berlina u jednom je razgovoru rekao što je viša razina korupcije to su veći porezi i to je veće siromaštvo u društvo. Jasno analogno toj tezi što je niža razina korupcije to su manji porezi i to je veće blagostanje i zadovoljstvo u društvu. Ovo izvješće je dokaz ja to uistinu na ovakav način moram reći nije mi namjera nikoga omalovažavati, ali ovo izvješće se mora nazvati bahatim i ignoranstskim ne samo prema nama zastupnicima nego i prema hrvatskim građanima i prema zdravom razumu. Ovo izvješće vrvi tabelama u kojima se tvrdi da je ažurnost DORH-a 100%, a činjenica i istina koju cijela Hrvatska zna jest da je DORH ključna institucija zbog koje je Hrvatska u zlu korupcije, a koja je uzročnik društvene nepravde, visokih poreza i nejednakosti građana.

No idemo redom. DORH-om već 20 godina upravlja struktura državnih odvjetnika čiji je glavni vinovnik bio Mladen Bajić koji je egzemplarni primjerak politički dirigiranog shvaćanja prava po načelu koji je izrekao maršal Broz da se poneki suci drže prava kao pijani plota. Duhovni nasljednik maršala Broza je Ivo Josipović je prilikom odlikovanja Mladena Bajića ustvrdio da je Mladen Bajić imao dobar pristup jer je počeo borbu protiv korupcije kad su se zato stekli politički uvjeti. U prijevodu, on hvali državnog odvjetnika što ne primjenjuje zakone već čeka politički nalog kada i prema kome ih primijeniti. U Hrvatskoj je vladavina prava suspendirana, a u tome sudjeluje i Evo dokaza za to. Tomislav Jelić aktivist u borbi protiv korupcije te dragovoljac i ratni vojni invalid Domovinskog rata kazneno je prijavo nekoliko dužnosnika zbog privatizacije Croatia osiguranja iz 2014.g. Jelić je okupio grupu stručnjaka te je kroz insajderske informacije prikupio dokazne materijale koji dokazuju sljedeće, Hrvatska tj. hrvatski državljani pri privatizaciji Croatia osiguranja oštećeni su za minimalno 4 milijarde kuna, riječ je o tome da je Adris kupio Croatia-u osiguranje za 920 milijuna kuna, a na dan kad je preuzeo upravo isplatio si posudbu od 640 milijuna kuna kako bi kupio Hotel Imperial u Dubrovniku. Croatia osiguranje je na dan preuzimanja imao znatno veća sredstva na računu nego što je Adris isplatio za kupnju istog, a kada se uzme njegova tradicija od 150 godina, tržišni udio u Hrvatskoj i u BiH i pogotovo nekretnine onda je šteta od oko 4 milijarde kuna i preskromno obračunata. Naime, Croatia osiguranje ima nekretnine u svim hrvatskim gradovima u pravilu u centrima. Samo objekt na Trgu bana Jelačića u Zagrebu ima ogromnu vrijednost jer imati takav objekt na glavnom trgu glavnog grada je unikatna vrijednost. Dame i gospodo, DORH po ovom pitanju ništa nije učinio iako je čak Državna revizije Hrvatske službeno utvrdila da je privatizacija Croatia osiguranja protuzakonita. Adris koji je važan dionik duboke udbaške države u Hrvatskoj raspoređuje svoje ljude na sva ključna mjesta u Hrvatskoj putem njezina izvršitelja Andreja Plenkovića. Pa evo imate tog Damira VAnđelića koji je izvršitelj Adris grupe, a država ga postavlja za predsjednika Nadzornog odbora INA-e, a osobno je sudjelovao u preuzimaju Croatia osiguranja od strane Adris grupe na opisani kriminalni način. Da, Vanđelić je bio hrvatski branitelj i za to zaslužuje pohvalu, ali VAnđelić sudjeluje i u adrisovskoj korupciji koja osiromašuje hrvatsku naciju i Hrvatsku državu. Takav čovjek će sada raspolagati milijardama u obnovi Zagreba. To je neprihvatljivo.

Vama u DORH-u jasno poručujem da su utjecaj na pravosuđe i prikrivanje kriminala kaznena djela, zbog vaših nezakonitih radnji su po kupovnoj moći Hrvati na 26. mjestu od ukupno 27 država EU. Budite svjesni da će vrijeme polaganja računa sigurno doći. A sada predajem vam kaznenu prijavu u slučaju Croatia osiguranja kako ne bi morali kopati po ormarima jer su oni sigurni puni predmeta korupcije koje skrivate. Sljedeća pojedinačna rasprava uvaženi zastupnik Anđelko Stričak.

Pa svako izvješće o radu državnih institucija ima za cilj da se taj sustav unaprijedi, da se vidi što nije dobro u tom sustavu i da se vidi na koji način kojim metodama je to moguće popraviti, a sve u cilju da imamo što bolje i kvalitetnije društvo. Iz ovog izvješća koje se sastoji od 193 stranice teksta vidljivo je da 2/3 tog izvješća govori o trudu, marljivosti, radu državnih odvjetništava, državne, županijske tj. županijskih i općinskih razina. Naravno da je to za pohvalu.

Znači mi imamo pod zaštitom suce, novinare, građanske aktiviste čak je bilo i policajaca, ali nisam našao podatke koliko uposlenika znači državnih odvjetnika, bilo državne, županijske, općinske razine je pod zaštitom. Potom, na str. 34 dali ste pregled strukturu kaznenih prijava po podnositelju, podijelili ste na dvije kategorije, policija i ostali. Ja bih volio da ovo ostali ste još malo raščlanili, recimo Carina, Državni inspektorat, jedinice lokalne samouprave i građani i tada bi vidjeli koliko je anonimnih važnih prijava. Ako smo imali 2016. od tih ostalih 14.000 odbačaja, 2017. 14.000, 2018. 12.000, 2019. 8.000 sad si vi zamislite koliko truda i rada su uposlenici Državnog odvjetništva trebali uložiti da te prijave, a za većinu nisu znali da će biti odbačene da ih odbace. Tjedni i tjedni rada, a da je tu malo bolje specificirano možda bi se drugačije prišlo ovoj tematici. Ili pa lažno prijavljivanje kaznenog djela je kazneno djelo. Isto nema podataka da li i koliko prijava, postupaka je pokrenuto zbog lažnog prijavljivanja kaznenih djela. Također potom na stranici 136. govorite o borbi protiv zloupotreba droga. Tu navodite da brojna općinska i županijska državna odvjetništva apeliraju da se pojača rad policijskih službenika. Jednim dijelom se tu mogu sa vama složiti, jer s jedne strane imamo broj rasta ovisnika, a s druge strane sve manje i manje zaplijene. Između ostalog, tu navodite jedan slučaj u Osijeku gdje je zbog jednog, gdje je prijavljena 21 osoba. To su znači konzumenti, ovisnici, ne dileri. Pa valjda je nama cilj da vodimo učinkovitu borbu protiv dilera. Između ostalog analizom otpadnih voda vidljivo je da od 2011. godine u Zagrebu je sve veća upotreba kokaina i da taj postotak raste, pa između ostalog i to je još jedan pokazatelj o zloupotrebama droga. Potom, 2016. godine ovdje u Hrvatskom saboru održao sam jednu pressicu zbog krađe oružja iz varaždinskog policijskog skladišta. 153 komada oružja je nestalo, to je oružje koje je obranilo Hrvatsku, kalašnjikovi, snajperi, škorpioni itd. Tada sam prozvao DORH i SOA-u da poduzimaju sve da se to zataška.

Novinari vam pišu da su ubice došle iz Srbije i nitko o tome nema pojma, 5 godina. Pa i to je još jedan primjer rada ili nerada Državnog odvjetništva ili opet ponavljam jer se zbog zloupotreba, anonimnih prijava sustav opterećuje i ne stigne se odraditi sve ono što bi trebalo, a to je organizirani kriminalitet koji je ključ problema. Poštovani kolega dotaknuli ste se anonimki. Slažem se sa vama da se stvarno značajan dio resursa troši na rješavanje tih anonimnih prijava, a vidjeli smo iz izvješća da je većina njih odbačena što znači da su bile neosnovane. I pitam se da li je to najbolji način da se zaista poklanja pažnja, odnosno rješavaju sve anonimke i na taj način troše resursi ili možda možemo pribjeći nekom drugom modelu da se na adekvatan način zaštite ljudi koji prijavljuju kaznena djela, a da se ne rješava po svakoj anonimnoj prijavi. Recite šta vi mislite o tome?

Između ostalog, imate jednu anonimnu prijavu od 15.2.2019. godine gdje je prijavljen jedan ravnatelj, gore je štambilja Državnog odvjetništva, anonimna je. I sad si ja postavljam pitanje da li je pisac te anonimke došao u Državno odvjetništvo, predao to i Državno odvjetništvo zna da je on prijavitelj i da je podnio lažnu prijavu ili je Državno odvjetništvo to pustilo van samo da se čovjeku nanese šteta.

Hvala lijepa. Evo i kolegica je zapravo otvorila, odnosno vi ste otvorili tu temu ona se nadovezala. To dovoljno govori koliko zapravo opterećuje sam sustav upravo podnošenje ovakovih anonimnih kaznenih prijava. Čuli smo od državne odvjetnice, odnosno glavne državne odvjetnice to nisu samo kaznene prijave koje formom zadovoljavaju, dakle da bi ih mogli nazvati kaznenim prijavama već Državno odvjetništvo ima dužnost postupati i po podnescima dakle koji se dostavljaju i time dakle velike opterećuju sam sustav. Prema tome, mislim da je krajnje vrijeme da možda razmislimo o izmjeni upravo, dakle propisa koji reguliraju to pitanje da bi zapravo tu energiju i tu snagu usmjerili tamo gdje je to doista potrebno u borbi protiv korupcije. Pa oni odlučuju koga će ispitati, da li će se i koliko široko, duboko ići u te istrage i izvide. I sve počiva i završava sa njima. Kada žele biti brzi i efikasni, evo tu imam isto jednu recimo prijavu. Moguće je sve riješiti u pet dana. Evo 19.5.2011. jedan gospodin fini, simpatičan Prstec je izvršio prijetnje prema jednoj policijskoj službenici. 24.5. je pravomoćna presuda. 5 dana je trebalo da se sve riješi. Počinio kazneno djelo, izvršio očevid, policija digne prijavu, saslušaju svjedoci, Državno odvjetništvo digne optužnicu, održi se ročište i on dobije kaznu 6 mjeseci zatvora koja se mijenja za 60 radnih dana društveno korisnog rada. Ako se želi moguće je brzo i efikasno sve odraditi.

U 2019.g. u svim državnim odvjetništvima bilo je zaposleno 1812 osoba što je 40 zaposlenika ili 2,26% više nego u 2018. U RH na dan 31. prosinca 2019. bila su ustrojena ukupno 42 državna odvjetništva. U svim državnim odvjetništvima 31. prosinca 2019. dužnost je obnašalo 636 državnih odvjetnika i njihovih zamjenika to je smanjenje u odnosu na prethodnu godinu kada je tu pravosudnu dužnost obnašalo njih 638. Važno je naglasiti da je tijekom 2019.g. razriješeno 17 zamjenika državnih odvjetnika. U državnim odvjetništvima bilo je zaposleno 1176 službenika od kojih je 179 državno odvjetničkih savjetnika u usporedbi sa prethodnom godinom njihov broj je povećan za 10. Ističem da je u 2019.g. zaposleno samo 16 vježbenika pravne struke što je važno za državno odvjetničku struku, ali je to još uvijek premalo. To se učinilo tek nakon pet do šest godina kad nije bilo uopće raspisivan natječaj za vježbenike. U županijskim državnim odvjetništvima prevladava dobna struktura dužnosnika starosti između 60 i 65 godina dok je u USKOK-u najveći broj zamjenika ravnatelja u dobi između 40 i 45 godina. U DORH-u je najveći broj dužnosnika u dobi od 60 do 65 godina. Valja primijetiti da nijedan pravosudni dužnosnik koji je obnašao dužnost od 2019.g. nije mlađi od 30 godina što govori o sve o kasnijem stjecanju uvjeta za imenovanje zamjenika općinskog državnog odvjetnika o kojim ste razlozima i govorili. S druge strane, raste broj dužnosnika dobnih skupina starijih od 55 godina koji rade u prvom stupnju. Posebno je zabrinjavajuće da je na razini županijskih državnih odvjetništava u prvom stupnju više od 57% dužnosnika starijih od 55 godina. U 2019.g. bilo je 55 ili 8% rješavatelja stvarno manje na radu. U izvještaju se navodi da je razlog tome vjerojatno trebao tražiti u dobnoj strukturi rješavatelja, valjda se misli na bolovanje. Indikatori uspješnosti koji se utvrđivaju na temelju broja razriješenih predmeta u državnim odvjetništvima i broja rješavatelja koji su bili stvarno prisutni na radu pokazuju da se u razdoblju od 2016. do 2019.g. stopa ažurnosti povećava kao i broj riješenih predmeta po rješavatelju te se istodobno vrijeme rješavatelja skraćuje. Dakle oni koji rade još više se opterećuju. Podaci o kretanju predmeta pokazuju da je u 2019.g. po rješavatelju primljeno 23% predmeta više nego u 2018. Istodobno na broj riješenih predmeta utječe činjenica da u prosjeku 10% rješavatelja nije prisutno na radu.

Taj iznos predstavlja gotovo dvostruko povećanje u odnosu na prethodnu godinu kada je to bilo 42 milijuna nešto više. Zar ne bi bilo logično da se veći dio tih sredstava namijenjenih u zastupanju u međunarodnim arbitražama iskoristi za dodatnu edukaciju pravosudnih dužnosnika i savjetnika u državnim odvjetništvima? Zar nam ne bi bilo u interesu da osnažimo kapacitete naših državnih odvjetništava kako bi se oni mogli adekvatno boriti protiv kriminaliteta i korupcije u našem društvu? Također se u izvješću navodi da bi oduzimanje imovinske koristi bilo uspješnije i učinkovitije potrebno je češće predlagati određivanje privremenih mjera, međutim prije predlaganja privremenih mjera osiguranja potrebno je provesti financijsku istragu, a te istrage ne mogu se provesti bez financijskih stručnjaka jer u 2014.g. u USKOK-u četiri vijeća županijskih državnih odvjetništava osnovani u Odjelu za istraživanje imovinske koristi stečenih kaznenim djelom do danas ni u jednom odjelu nisu zaposleni stručnjaci s područja financija poreza i revizije. Dakle, očito je da ako nam je u društvenoj zajednici važno da imamo učinkovito državno odvjetništvo, sposobno za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta treba ulagati u edukaciju stručnjaka na svim razinama u državnom odvjetništvu u suprotnom ništa od učinkovite borbe protiv korupcije i kriminaliteta.

Dakle, mi s jedne strane moramo dobiti najkvalitetnije ljude da rade u državnom odvjetništvu, da bi uopće došli do određene pozicije moraju proći edukaciju. Za to su relativno malo plaćeni kad vidite odnos edukacija, znanje i sve ostalo, ali onda tu dolazimo do percepcije. Nema niko ko nema percepciju o stanju u pravosuđu da je loše. Dakle vi za razliku od toga kad nekog pitate gdje radite, on će reći doktor sam ili sam ne znam stolar ili bilo šta, a kada nekog pitate gdje radite onda vam on tiho odgovara u državnom odvjetništvu, umjesto da se ponosi na to sve zajedno. Dakle, mi smo neke stvari okrenuli naopako i na te stvari trebamo dati odgovor da bi mogli napraviti korak dalje. Dakle, evidentno je da mi trebamo raditi na edukciji i osnaživanju kapaciteta državnih odvjetništava. Mislim da bi glavna državna odvjetnica, rekla je da smatra da će Ministarstvo pravosuđa izaći u susret i da će ju podržati u ovoj intenciji da se osnaže državna odvjetništva. Mislim da treba ne micati se iz Ministarstva pravosuđa i uprave da treba ako ništa drugo dignuti šator dok se ne steknu uvjeti dok ne pribave se financijska sredstva, ne osnaži se i kako za edukaciju tako i za opremu jer gledamo, pretpostavljam da nema ni informatičke dovoljno opreme, nema ni automobila, pa kako će ti ljudi raditi ako nema sa čim raditi u državnim odvjetništvima.

Državna odvjetnice ja bi ovdje kolegice i kolege samo postavio nekoliko pitanja, ali morat ću prije svega još jednom ponovit ono što cijelo vrijeme ponavljam da je DORH dio pravosuđa, a najbitnije za razvoj jedne države je pravna sigurnost. U Hrvatskoj građani u svim anketama među prvih 5 stvari uvik je prvih 5 stvari je pravosuđe, da ne ponavljam, pravosuđe, pravosuđe, pravosuđe, pravosuđe. Zbog čega? Zbog toga što ljudi vide da je utjecaj politike na rad pravosuđa ogroman. Sjećate se tiskovne konferencije Andreja Plenovića i bivšeg državnog odvjetnika sad zamjenika državnog odvjetnika Cvitana gdje drže tiskovnu konferenciju zajedno. Sudbena vlast, državno odvjetništvo je sasvim drugi stup vlasti i to je ta pravna sigurnost. Znači utjecaj politike u pravosuđu je ključni problem za razvoj RH. I zbog toga se događa Slavonska 9. Javne nabave, kod javnih nabavama bi mogli pričati danima koliko je tvrtki uništeno koje su konkurentnije i bolje, moremo sad primjere nabrajati, ja neću sada imenovat nikoga i primjere, ali su uništene zbog namištanja javnih nabava, bilo to u JANAF-u, u Kovačevićevom klubu ili bilo kojem drugom crnom mračnom mistu di te sile uječu na kočenje gospodarstva poduzetnika koji bi željeli ulagati. Onda dovodimo gospodarstvenike kao što je Danko Končar npr., gdje mu država za brodogradnju daje milijarde da bi opstala brodogradnja u ugovornom restrukturiranju. SDP-ova vlast tada na sav glas hvali taj model da bi danas taj Danko Končar gradio sebi carstvo, kupovao hotele Medena, kupovao određene komplekse gdje im radnici Brodotrogira rade na tim mjestima, ne primaju plaću, a brodogradnja izumire. Zbog toga što primjera, ovdje imamo svake godine izvješće državnog revizora, svake godine, revizija da svoja mišljenja koja uputi DORH-u i ja tražim odgovor što se poduzima po tim pitanjima. Nenamjenski trošenje sredstava npr. u brodogradnji, ako je netko dao milijardu 2, 3, 5 iz proračuna za brodogradnju onda mora biti za brodogradnju, a ne dovodi se u pitanje, on kupuje hotele i ne daje radnicima plaću. Pa kako bi se mi svi ovdje državni odvjetnici osjećali da ne primamo plaću za Božić? Kakva je tu pravna sigurnost? Tako je bilo sa mojim radnicama Dalmatinke koje su gladne krvarile godinama da bi se neki Talijan doveo ovde koji ih je izrabljivao, nije plaćao, da bi sve uništio u mom cetinskom kraju.

Znači percepcija je bitna. Ja ne govorim da unutar sustava nema ljudi koji bi radili odvažno svoj posao, nego percepcija je takva kakva je i zbog toga nemamo ulagača. Jer u svakome gradu, lokalnoj samoupravi ima mister 10% ako nisi da 10% neće on da razgovara s tebom pa bio investitor naš ili hrvatski ili bio naš čovjek iz dijaspore, pa koliko je ljudi samo otišlo s ogromnim kapitalom koji bi tribalo ulagati ovdje.

Pa radnici ne primaju 7, 8 mjeseci plaću i mi ovdje glumimo pod ovim svjetlima ukravaćeni, šta ćemo glumiti. Jel to naša domovina, pravedna, pravična? A taj Danko Končar sa svojim odvjetničkim timom povezan iz bivše države vlada RH priko tih nekakvih svojih mračnih dubokih klubova. I to je problem. Nije tu samo bio ovaj iz JANAF-a on je samo jedan krak svega onoga šta se događa u RH. Poštovana državna odvjetnice, poštovani kolege Bulj, afera koju ste naveli je samo jedna u nizu onih koji, o kojima čitamo zadnjih 30 godina maltene na dnevnoj bazi. Svako malo iskoči jedna nova. Hrvatska je postala država unutar koje niti ono malo dijete, a niti roditelj koji odgaja to dijete, a onda niti baka koja bi trebala uživati u svojoj mirovini odgajajući svoje unuke nemaju niti bilo kakvog oblika niti slova „b“ od same budućnosti. Presude i trajanje sudskih postupaka nisu isti u kontekstu običnih građana, sjetimo se gospodina koji je doviknuo Lovri Kupčeviću nešto prilikom predizborne kampanje u gradu Splitu pa je promptno osuđen uz naravno nadoknadu određenih materijalnih sredstava. Ono što je ključno pitanje osude da, međutim što je sa nadoknadom sredstava koje je netko rekli bismo mi munio unutar određene prljave rabote. Pas Medo laje osudi ga se, baba prodaje luk, kapulu, raštiku osudi je se. Na tržnici proizvela sama. To je nepovjerenje u pravosuđe. Opet ja ponavljam. Unutar sustava vjerojatno postoji energija i žar određenih ljudi koji to žele riješiti, ali ne može premijer držat tiskovnu konferenciju sa državnim odvjetnikom po bilo kojem pitanju. Jer to je nespojivo, to je diktatura premijera. To je diktatura i to moramo u zakonodavnom tijelu jer smo parlamentarna demokracija reći da je Andrej Plenković uveo diktaturu s onom tiskovnom konferencijom, jer je oduzeo legitimitet koji proizlazi iz zakona i Ustava, neovisnosti pravosudnih tijela poglavito Državnog odvjetništva. I to je ključni problem.

Poštovani kolega Bulj, otvorili ste jednu jako dobru temu a to je investicijski rejting RH. Jedan od razloga je i pravna nesigurnost. Traži se ta reforma pravosuđa, a s obzirom da ste otvorili i temu neisplate plaća moram vas podsjetiti da su zdravstveni djelatnici u Našičkoj bolnici koja je ujedno i covid bolnica dočekali Božić prošle godine bez plaće za studeni.

Da puna su usta te pravne sigurnosti. Pogledajte vi ste sad spomenuli krizu, covid krizu gdje medicinsko osoblje krvavo radi da bi zaštitilo naše ljude, tj. da bi osigurali funkcioniranje zdravstvenog sustava. Isti vam je problem kao što ste sad spomenuli neisplata, tako je i u kninskoj Općoj bolnici koja se zove Veteranska i opća bolnica hrvatski ponos di medicinsko osoblje koje putuje iz Sinja na stotine kilometara udaljeno iz Drništa, iz drugih krajeva u kninsku bolnicu ne primaju putne troškove. Kninska bolnica simbol pobjede je Knin, simbol pobjede. Oluja '95, svi se naslikavaju, a medicinsko osoblje ne prima plaću sada. Evo ne prima, pardon putne troškove. I nema te pravne sigurnosti, niti elemenata sigurnosti. Ali očito kod župana Pauka kad je u vlasništvu županije, niti ministra Beroša snage da to ispravi jer su očito umreženi unutar sustava, a sustav ne daje rješenja. Poštovani zastupniče Bulj, pratim i cijenim prije nego što smo postali kolege vaš rad među ljudima i rad na terenu. Prepoznat ste kao neka vrsta pučkog tribuna koji će prvi izaći na teren kad se vide nepravde poput ovoga što se događa u Brodotrogiru gdje su ljudi pola godine bez plaće. I govorite neprestano o ispražnjenoj Dalmatinskoj zagori i o Slavoniji i o Lici i o drugim krajevima. Ali naša žalosna realnost je to da bilo kakav program gospodarskog oporavka ili bilo kakva priča o investicijama na žalost kod nas mora početi sa pričom o korupcijskoj hobotnici, tj. pravosuđu koje očito nije ili nema političke volje doći … [[Govornik se ne razumije.]] Jer elementarno pitanje nakon 7 godina u EU zašto automobilska industrija je toliko investirala u Slovačkoj otvarala radna mjesta, zašto su tolike tvornice otvorene u Poljskoj, a nisu u Hrvatskoj.

Pravna sigurnost u RH za investitore i ljude koji bi željeli raditi temeljem konkurentnosti, temeljem ponuda, temeljem kvalitete mi smo sve u biti prepuštali. Mi smo energetiku prepuštali korupciji. I to je, znate koliki je to potencijal. A tu energetiku kao što je Krš – Pađene vjetroelektrane 2 milijarde kuna godišnje plaćaju građani naše RH kroz račune stranim investitorima ne u interesu građana. Banke, banke nam uzimaju 4 milijarde kuna godišnje provizija i naknada, ne kamate. Godišnje, godišnje. Ja nisam protiv razvoja, dapače ali sam zato da se tele operateri ponašaju kao u svojim državama a to jedino more zakonodavac i Vlada. Zašto ljudi odlaze? Pa mi smo bogom dani.

Naravno kad je rasprava o radu Državnog odvjetništva ne treba nas čuditi da mi svi zajedno zapravo govorimo o stanju u pravosuđu. Ne tako davno smo govorili o reformama. Više nitko ni ne spominje reforme u pravosuđu niti u bilo kojoj drugoj grani, a meni se čini da zapravo bitka svih bitaka se treba odnositi da stanje u pravosuđu više ne bude ovakovo kakovo je. Hajdemo malo kako nas ocjenjuju, kako stanje u pravosuđu ocjenjuju građani, odnosno kako nas ocjenjuju različite institucije EU koje se s time bave. Institucija koja govori o tome kakvu percepciju građani imaju o stanju pravosuđa u svojoj zemlji, hrvatski građani stanje u pravosuđu svoje zemlje, ne da smo među najgorima, nego od svih 27 članica EU, mi smo zadnji, baš najgori. Drugi smo po redu, odmah iza naših susjeda Slovenaca po broju sudaca na 100 tisuća stanovnika. Treći smo po redu koliko BDP-a trošimo vezano uz pravosuđe, a onda još jedan zanimljiv podatak. Dakle, kad se suci sami ocjenjuju, onda je 55% naših sudaca smatra da suci ne napreduju po nekim drugim osnovama nego dakle na, po nekim drugim osnovama napreduju, a ne po sposobnosti i iskustvu, dok je evo, europski prosjek 25% Loše je da je tako. Ja bih bila sretnija i sigurna sam da bi svi bili sretniji da je drugačije, ali moramo biti svjesni stvarnosti. Ljudi imaju dojam da je podložno pritiscima, kako političkih, tako i ekonomskih moćnika. Stalno se priča o selektivnom pristupu u kojima nekima nije dozvoljeno ništa, a nekima prolazi ama baš sve.

Zašto? Zbog nečije političke ili ekonomske moći.

Ajmo onda korak dalje. Svakih pola godine ili godinu dana mi možemo vidjeti tko je bio tema te godine, gdje je bio spektakularno uhićenje u ranim jutarnjim satima, u trenirkama, oni su bili počešljani, bili su raščupani, onda se nalaze, onda su svi novinari tamo gdje ih se hapse, onda su svi novinari i svi mediji tamo gdje, kad izlaze van i na kraju, na kraju od svega toga, što ispadne? Procesi koji traju godinama i desetljećima, javnost koja u startu te ljude proglasi krivcima, a nikad ne saznamo konačnu odluku našeg sudstva jesu li zaista krivi ili ne. Čak ni oni ne dobiju mogućnost da speru ljagu sa svog imena, ako nisu krivi, ali ni hrvatska javnost ni država ne dobiju satisfakciju ili vraćanje barem dijela ukradenog novca ako jesu krivi. Ja bih i vama i sebi i svima nama postavila 4 pitanja. Jesu li problem samo suci i njihov rad i organizacija sudova? Jesu li problem zakoni? Jesu li problem spretni odvjetnici s kojima se sudovi i državna odvjetništva ne znaju nositi? Je li je problem u političkim pritiscima i korupciji? Kad o tome razmišljam, čini mi se da je odgovor na sva ova 4 pitanja djelomično da. I zamislite, da živimo u zemlji u kojoj godišnje, dakle nema čarobnog štapića, mi godišnje rješavamo, onako, najbolje što znamo, umijemo, ali sa iskrenom željom, da zaista riješimo jedan od ovih problema, sigurna sam da bi onda izvješće, kad dođe i kad trebamo o njemu glasati, bilo posve drugačije i ocijenjeno i glasano, nego što će biti o ovom Izvješću. Hvala lijepo. Prva je uvažena zastupnica Rada Borić. Taritaš, kako vam se čini da nam je nepoznat protokol hitnosti, evo, uvjerili smo se, a sada smo poštedjeli državnu odvjetnicu jer da ipak raspravljamo o izvješću za prošlu godinu, a to je vezano uz, nismo ovdje se ni u Saboru uspjeli dogovoriti oko istražnoga povjerenstva za moguće nepravilnosti vezane uz poslijeratnu obnovu, a dobili smo, kako je, je li DORH izuzetno hitno reagirao na način na koji se onda možda ne omogućuje nama jer znamo, kad DORH pokrene izvide ili istrage da ne možemo naravno, koristiti tu dokumentaciju. Dakle, zanima me znamo li nešto o nekim protokolima hitnosti i kada se događa ta hitnost i tko odlučuje o takvoj hitnosti, što hitno treba istražiti? Dakle, ima jako puno upitnika koji su iznad naših glava, a mi nešto čitamo, neki papiri dolaze do nas, imamo prilike zaista uvida. Zamislite kakvi su upitnici iznad glava naših sugrađana koji nas slušaju i gledaju i ne daj Bože, zaista i vode o nekakvim stvarima računa. Dakle, zadnji slučaj koji imamo, a to je riječ o tome da je na području Banije odnosno Banovine su se urušile kuće koje su bile građene u poslijeratnoj obnovi. Utvrđeno je, upozoreno je na to, DORH je krenuo raditi, mi smo tražili da mimo svega toga doznamo tko su bili, uopće tko su radili i da se krene jedno istražno povjerenstvo, ne zato da bi nekog objesili, ne zato da bi sad se svi nabacivali kamenjem, nego da se više nikad ne desi. Da bude, da je jedna kuća srušena, to bi bilo. Dakle, što je nama ured odgovorio?

Poštovana kolegice Mrak-Taritaš. Na vaše izlaganje ja bih dodao da pravosuđe kao takvo zasigurno da ima čestitih pojedinaca, ljudi koji se trude svakodnevno zaraditi kruh svagdašnji i donijeti presude. S druge strane postoji objektivan problem zakonskih legislativa koje se, maltene donose na tjednoj bazi čija je kvaliteta i sveobuhvatnost već odavno postala Primjera radi s kojim bih opravdao zapravo ovu navedenu tezu reći ću vam u Helsinkiju primjerice na građanskom odjelu se na razini godine dana riješi 66 predmeta po sucu dok primjerice u RH se na razini godine dana jedan sudac riješi oko 300 predmeta. Činjenica koja je još paradoksalnija koliko posla pojedini sudac ima, primjerice drugostupanjski sud u Helsinkiju na 60 sudaca i 60 savjetnika godišnje riješi oko 4.000 predmeta. U Hrvatskoj državi konkretno na Županijskom sudu u Zagrebu 40 sudaca na razini godine dana riješi [[Upadica: Vrijeme.]] nevjerojatnih 16.000 predmeta. Hvala lijepa na vašem pitanju. Ja vam inače, dakle svako od nas ima određeni način razmišljanja, ja vam razmišljam tehnički, dakle tako sam i odrasla, tako sam i educirana i tako razmišljam i razmišljam u slikama i uvijek sebi tako nešto doživljavam. Dakle, ako želimo nešto napraviti onda svi moramo nešto u to uložiti. Ako želimo dobiti kvalitetne suce onda je za očekivati da oni budu, da budu dobro obrazovani, da budu dobro educirani, da se cijeli život educiraju i da u, imamo i načelnu praksu na području cijele Hrvatske, ne ono kad dobijem odgovor da jedan sud sudi na jedan način, drugi na drugi način. Ali što mi svi zajedno činimo? Oni imaju male plaće, rade u neadekvatnim uvjetima i zaista svako tko prođe ukaže prstom na njih i kaže gle to su ti oni suci koji sude na takav način.

Poštovana kolegice Mrak Taritaš želim vam odati priznanje jer ste uočili jednostavnu stvar koja nam je svima bila pred nosom ali nisam čuo nitko drugi da ju je danas rekao to je u stvari daje ovo izvješće o radu iz 2019., u međuvremenu se je dogodila i korona i potres pa nam se čini da je bilo davno, ali ovo je vrijeme glavnog državnog odvjetnika Jelinića i žao mi je što i on nije ovdje danas da mu postavimo nekoliko pitanja oko tog razdoblja i oko tog rada. Od činjenice da je sjedio uz Milana Bandića, pored njega u HNK koji mu je tuženik u procesu do ove pseudomasonske njegove afere jer ono što je najžalosnije u cijeloj stvari nije samo to što je on bio tajnog udruženja, u Italiji zbog afere …/nerazumljivo/… je pala vlada svojevremeno jer ne može postojati tajna država mimo države bez kontrole, nego dodatna sramota je što se radilo i o lažnom udruženju gdje je izvjesni Čedomir Vukić zvani Čeda zapeta se samoproglasio velikim meštrom u Srbiju na temelju nekih papira koje je zbavio u Italiji, pa je onda to preneseno kod nas ta pseudoloža gdje sjedi naš glavni državni odvjetnik [[Upadica: Vrijeme.]] u društvu Čede zapeta. Dakle, mi tu imamo nekoliko stvari, jedna stvar vam je dakle da tehnički raspravljamo o ovom izvješću, druga stvar je da raspravljate stručno, treća stvar da raspravljate recimo sa emocijom, četvrta stvar politički, a peta stvar da vidite svaki državni odvjetnik koji je iza svoje dužnosti ne bi trebao otići na način da djelomično osramoti tu instituciju koja je nego da unaprijedi rad. Ja sam namjerno, zaista sam namjerno u svojoj raspravi se referirala na tu 2019.-tu i za mene taj jedan bizaran, bizarnu situaciju sa tad glavnim državnim odvjetnikom koji je, što na vrijeme nije prepoznao i što na vrijeme nije neke stvari rekao nanio štetu. Jer dakle ne možete vi kad odlazite vi svojim radom bi trebali unaprijediti to, a ne kad odlazite da zapravo uvijek štetite ugledu institucije na kojem jesu [[Upadica: Vrijeme.]] i naravno da vas onda građani, čitaju to kako čitaju.

Međutim, možda bi trebalo malo govoriti i o prioritetima rješavanja kaznenih djela. Izvorište svakog kriminala i korupcije je novac, ako vi iz računa na račun nešto plaćate to je vidljivo, znači trebate doći do gotovine. Ako mi uzmemo u obzir recimo da Zagreb ima 800.000 stanovnika i da svaki 100-ti Zagrepčanin tijekom tjedna uzme jedan narkotik vrijednosti 350 kuna znači tjedno se tu zavrti oko 3 milijuna kuna minimalno, taj novac treba negdje oprati, uložiti i tu je izvorište po meni kriminala, korupcije i svega ostalog.

Dakle, kad je riječ o Gradu Zagrebu tu zaista postoji i niz istraživanja ali ovo ta nije tema uopće tema droga u Gradu Zagrebu i vi možete sve doznati ako hoćete, ako nećete nećete doznati ništa. Dakle, vi možete napraviti analizu otpadnih voda u Gradu Zagrebu i iz analize otpadnih voda u Gradu Zagrebu točno možete vidjeti da li je pojačano korištenje opijata ili ne i te analize vam inače pokazuju da je najveće korištenje opijata u Gradu Zagrebu za vikend. Ali slušajte nas sve zajedno malo u ovoj raspravi, svako od nas zaista iz te rasprave možete izvući iz neke malo više, iz neke malo manje, možete izvući pitanja koja smo si postavljali.

Poštovana glavna državna odvjetnice sa suradnikom, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege, ovo izvješće ima jednu značajnu količinu statističkih podataka, velika količina informacija koja više skriva nego što otkriva, ali na to smo već navikli. Ja ću se u ovoj raspravi osvrnuti na dva, na dvije stvari, dva elementa od kojih su jedan parnice iz radno-pravnih sporova, a drugi su famozna izmišljotina vlade Zorana Milanovića čudnovati kljunaš po imenu predstečajne nagodbe odnosno predstečajni postupci. Naime, parnice iz radno-pravnih sporova su izgleda postale pravilo, a ne izuzetak i što mi možemo očekivati u privatnom sektoru ako država kao poslodavac se ponaša kao da kolektivni ugovori ne postoje pa ih krši.

Uglavnom se radi o prekovremenim satima, terenskim dodacima i sličnim pravima i često se čak za takve sporove angažiraju vanjski odvjetnici mada su presude u najvećem broju slučajeva u korist zaposlenika jer im ta prava temeljem kolektivnih ugovora pripadaju.

Većinu sporova je naravno izgubila. Ona je inače i gradska vijećnica HDZ-a, a trenutno je zaposlena kao glavna savjetnica u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU kod ministrice Nataše Tramišak. Možda je i to jedan od razloga slabe razine povjerenja naših građana u pravosudni sustav. Isto tako, svi znamo da nama nedostaje zdravstvenog osoblja. Otišlo je u proteklih 10 godina samo medicinskih sestara samo 7.500 i kao jedan od razloga one navode upravo i velike, veliki broj tih prekovremenih sati, uvjete itd. i čovjek se mora zapitati zašto za usluge vanjskih odvjetnika ima, a za medicinske sestre nema novca. Predstečajne nagodbe, čaj čudnovati kljunaš su priča za sebe. Moram primijetiti iz ovog izvješća se zorno vidi da su novčane tražbine RH isto tako vrtoglavo porasle. Sa 30 milijuna kuna 2016. došle su na 288 milijuna kuna u 2019. I sad tu dolazimo do jednog interesantnog dijela gdje u izvješću stoji kako se vješto koriste pojedine promjene zakonskog okvira kako bi se umanjile tražbine vjerovnika. Naime, trgovačka društva koja su zaključila predstečajnu nagodbu po Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i već umanjila potraživanja svih vjerovnika pa tako i RH, pripajaju se novo osnovanim društvima. Zatim ta novoosnovana društva ubrzo nakon osnivanja podnose prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka ali sada po Stečajnom zakonu te time pokušavaju dodatno umanjiti već prethodno umanjene tražbine vjerovnika. Pri tom te iste tražbine iz predstečajne nagodbe prije pripajanja i ne pokušavaju podmiriti, a vrlo često se ne poštuje rok od 2 godine koji regulira Članak 32. stavak 2. Stečajnog zakona. Tim pravnim akrobacijama nastoje se smanjiti potraživanja čak za 50% i više što Ministarstvo financija ne prihvaća ali što mogu učiniti mali i srednji poduzetnici koji često budu stjerani pred zid i usudila bih se reći čak na neki način ucijenjeni. Ovo je problem koji se nekako stalno gura pod tepih, jer očigledno oni koji imaju sredstava kako financijskih, tako i vremenskih idu na iznurivanje protivnika, umanjenje tražbina i ostaje činjenica da su upravo te predstečajne nagodbe omča oko vrata malih i srednjih poduzetnika koje često u ovom visokom domu ističemo kao najzdraviji i najperspektivniji dio našeg gospodarstva. I na kraju moram postaviti pitanje vezano za mirovinske fondove koji su ulagali novac za naše mirovine u Nexte grupu, Metronet, Magmu, Dalekovod i Optimu i tu je izgubljeno 4,8 milijardi kuna za koje nitko nikada nije odgovarao [[Upadica: Vrijeme.]] kroz upravo predstečajne nagodbe. Pa evo postavila bi vam pitanje jer ste me potaknuli u raspravi znači sa ovim malim i srednjim poduzetnicima koji najprije zatvaraju firme koje su propale i otvaraju nove, ali to rade i veliki. Znači imate istu situaciju sa Brodotrogirom o čemu ću ja nešto govoriti kasnije, dakle gdje imate u posljednjih 5 godina 3 firme koje su otišle u stečaj i neprestano se otvaraju nove. Pa me zanima jel možete to komentirate da li poznajete taj slučaj i što kažete za velike koji to isto rade i kako to riješiti? I da li DORH u tim situacijama ima pravo reagirati ili kako smo jutros čuli tu nema prostora za reakciju po dakle Zakonu o trgovačkim društvima odgovornost vlasnika i dioničara od obaveza tvrtke znači nisu spojeni odnosno odgovornost nije utvrđena? Hvala lijepo kolegice, čini mi se da me niste dobro shvatili, naime ovaj dio o predstečajnim nagodbama se i odnosio upravo na velike gospodarske subjekte jer kroz predstečajne nagodbe su najviše ustvari bili ugroženi mali i srednji poduzetnici i oni su tu stradali i nisu uspjeli naplatiti veliki dio svojih potraživanja. Naime, oni su ta potraživanja već iskazali u svojim računima prihodi i dobiti, platili i ako su poslovali pozitivno i porez na dobit i platili i PDV i na kraju ostali ustvari zato i zovem te predstečajne nagodbe čudnovatim kljunašom zato što su oni bacili u vrlo velike probleme baš veliki dio malih i srednjih poduzetnika i vidi se da se rade te pravne akrobacije. Upravo ih veliki gospodarski subjekti rade kako bi izbjegli plaćanje svojih obaveza.

Zahvaljujem predsjedavajući. Uvažena državna odvjetnice, uvaženi članovi Ministarstva pravosuđa i Vlade, o samom izvješću i o njegovom meritumu većinom su rekli moji kolege Grbin i kolega Jakšić, ono o čemu bi ja ovdje se želio osvrnuti, a to je pitanje same institucije. Što je to institucija? Postoji jedna odlična definicija koja kaže institucija jamči demokraciju, a koliko je društvo napredno najviše govori povjerenje u njegove institucije, a zbog nepovjerenja građana u državne institucije i same percepcije da kriminal i korupcija prolaze nekažnjeno ta je ista percepcija na nikad nižim granama. Nedostatak osjećaja pravde ono je što najviše guši i uništava povjerenje naših sugrađana i razara tkivo naše mlade države. I sada kada bi vi našim sugrađanima dali na uvid ovo izvješće da pročitaju slijedeće oni bi mogli pročitati ovo. Za kazneno djelo primanja mita prijavljeni su suci općinskih i županijskih sudova, općinski državni odvjetnik i zamjenik općinskog državnog odvjetnika, sudski savjetnik, odvjetnici, stečajni upravitelj, javni bilježnici, liječnici, policijski službenici, carinici, načelnik općine, upravni referent, voditelj upravnog odjela, geodet, vlasnik trgovačkog društva, direktor trgovačkog društva i zaposlenici u trgovačkom društvu, poljoprivredni inspektorat, sanitarni inspektor, porezni inspektor i novinar. Znači to bi mogli pročitati naši sugrađani. Znači isti oni sugrađani koji nisu institucionalno organizirani, a u trenucima kada je Hrvatskoj bilo najteže što možemo vidjeti na ovom potresu koji nam se nažalost desio i naši od navijačkih skupina do raznih udruga do motociklista svi su ko jedni spremno i neorganizirano pomogli svojim sugrađanima, dok su institucije nažalost zakazale. I dok ti mali i institucionalno neorganizirani hrvatski građani grade i spašavaju svoju državu oni velikim, drugi velikim izruguju se tom istom pravosuđu i tim istim institucijama iz susjedne nam BiH. Imamo i recentne slučajeve Žinić i Puljašić koji su pokrenuti tek onda kada su navedene informacije izašle u medije. Pa se postavlja pitanje da li bi se ti isti slučajevi ikada i procesuirali da nisu dobili medijski epilog?

Poštovani zastupniče, od jutros u medijima možemo čitati da su pred zgradom grada Požege zamijećena policijska vozila, da je izuzeta dokumentacija, da su u tijeku izvidi i prikupljanja dokumentacije, pretresi i to baš sad nakon pokretanja afere Puljašić Pilon u medijima o čemu ste govorili i vi. Ovdje smo čuli odgovor danas da je odvjetništvo svo ovo vrijeme radilo na slučaju, svih ovih 10 mjeseci no ne vidimo pomak. Jer da je bilo pomaka valjda je od interesa grada od građana grada Požege i javnosti da se kriminalne radnje Puljašića i Pilona zaustave, a ne da se događaju 10 mjeseci, a da se nešto kako je tu rečeno radi. Kako vi vidite neovisnost rada odvjetništva ili sve je ovo možda neka slučajnost? Hvala kolegice, ja još uvijek želim vjerovati u neovisnost rada odvjetništva mada nisam u to 100% siguran. Ne znam što bi vam konkretno na to rekao ali znam što bi vam možda kolega Puljašić na to rekao. Rekao bi upravo ovu rečenicu koju sam ja maloprije kazao, a to je neka institucije pravne države odrade svoj posao.

Kolega Matko vi ste u svom izlaganju ustvrdili da zapravo mediji su ti koji masovno i redovno otkrivaju afere. Kolegica Iljkić Vlašić je isto rekla da znači afera u Požegi je rezultat i medijske aktivnosti, pa me zanima da li bi možda mogli ja i vi na tragu da i mediji počnu dobivati dodatak na plaću s obzirom po prilično dobro rade posao koji treba raditi DORH. Hvala kolegice Grman, naime ja sam siguran da u državnom odvjetništvu većina ljudi koja radi na nižim razinama časno i odgovorno obavljaju svoj posao, ali trenutak za pokretanje određenog postupka nije problem kada treba nekome vinogradu, nekom poljoprivredniku ili udrit po nekoj sirotinji, onda se krene bez problema. Međutim, kad se te neke velike nazovimo ih zaštićene njuške diraju onda se triba očito imati neku političku podršku osim ako se ne dese ovakve situacije pa da te, pa da to izađe u medije. I nažalost moram utvrditi da je možda najveći pokretač ovih korupcijskih afera koje su se dogodile ne samo sada nego i prije, uzeo sam samo ova dva recentna događaja koja su bila nedavno, svaki put su bili isključivo pokrenuti zbog toga što su te afere procurile u medije.

Evo zahvaljujem. Poštovana glavna državna odvjetnica sa suradnicima, neću se posebno osvrnuti na izvješće kolega Škoro je lijepo obrazloži stav Domovinskog pokreta, mislim da nažalost ova opservacija da imamo stanje zarobljene države sa svime što to podrazumijeva je istina, često ističem da državne institucije kao da funkcioniraju i djeluju u nekom paralelnom svijetu, potpuno odvojen od života običnih ljudi i zato je narušeno povjerenje, evo navedeno je ranije i ovaj primjer bivšeg glavnog državnog odvjetnika Jelenića, prilično bizaran slučaj sve skupa i mislim da samo možemo zaključiti da takvi slučajevi i dalje otvaraju mnogo pitanja. Dakle, kako jedni te isti ljudi zapravo se radi o zatvorenom krugu ljudi se rotiraju na vodećim pozicijama u Hrvatskoj. I ljudi su naravno cinični, nezadovoljni, ne dobivaju na vrijeme odgovore. Ja sam jutros govorio povodom prijedloga osnivanja Istražnog povjerenstva o jednom slučaju iz još rata, radi se o prognaniku iz Drniša koji mi je predočio i dokumentaciju da mu je narušena kuća zapravo obnovljena i da je primopredaja izvršena, čovjek i dalje živi u Zagrebu bez ikakvih prava, kuća mu je u istom stanju kao '95., podnio je kaznenu prijavu, pokušavao doći do nadležnih ljudi, međutim ništa, na kraju ništa i zato imamo ovu sliku i percepciju da zapravo građani su nemoćni, naši ljudi imaju osjećaj nemoći i da svaki pokušaj da se nešto promijeni je uzaludan i moramo se boriti protiv toga, to je zapravo jedan veliki problem i za druga područja. O ekonomiji mogu govoriti samo o velikoj šteti i izgubljenih investicija zbog ovog stanja, dakle ovo nije tajna, nisam prvi govornik koji o tome govori danas međutim stanje je zaista loše, mnogi su to i potvrdili danas. Ja bi se osvrnuo na slučajeve prijava kaznenih djela iz mržnje. Vidimo tu jednu opasnost da se primjenjuje zapravo dupli standard, pitanje tko definira zapravo što je govor mržnje, čini mi se da nekima to služi kao ideološko oružje da se obračunavaju sa drugima koji ne dijele njihov svjetonazor ili stavove. Dakle postoji tendencija da se na selektivan način to primjenjuje i upozorio na jedan aktualan slučaj, upravo uoči Badnjaka je jedan gospodin koji se ne nalazi u Hrvatskoj na svom Facebook profilu otvoreno pozivao na nasilje i čak ubojstvo vjernika koji idu u crkvu u vrijeme Božića, dakle pitanje je da li ćete nešto poduzeti, da li to spada kazneno djelo, mislim da je jasno da spada, mislim da su i podnesene prijave u tom slučaju, radi se o notornom Matiji Babiću, tako da pratit ćemo i takve slučajeve, jednostavno je nedopustivo da vjernici budu tretirani kao građani drugog reda i da se smije na taj način javno prozivati otvoreno na nasilje pa čak ubijanje nevinih ljudi. Evo, tako a molim da poduzmete sve što je potrebno u tom konkretnom slučaju. Evo to je

Poštovani potpredsjedniče, uvaženi kolege.

Zakona o Državnom odvjetništvu. Glavni državni odvjetnik RH dužan je do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu podnijeti Hrvatskom saboru izvješće.“ I činjenica je da je sukladno rokovima, izvješće doneseno ali dano Saboru, druga je stvar kad će Sabor o njemu raspravljati, to ovisi prije svega o predsjedavajućem samoga Sabora. Međutim, nisam siguran da izvješće koje smo dobili, da li je u skladu sa zakonom. Po meni nije u skladu sa zakonom jer mi nismo dobili izvješće glavnog državnog odvjetnika.

To je razlika između ostaloga između ispravnog izvješća 2018. u odnosu na ovoga koji nije u suglasju sa zakonom iz 2019. U prošlom izvješću je pisalo podaci, dakle podaci koji se iznose u izvješću, u ovome pišu podatci. Dakle, vraćamo se na korijenski jezik, hrvatski je ispravno i jedno i drugo, da ćemo upotrebljavati nešto što je više idiomski a manje arhaistički, potpuno svejedno. Do toga dolazim samo do jednog zaključka da je Državno odvjetništvo promijenilo lektora, ako ga ima. I to je jedna velika revolucionarna promjena. Druga pozitivna stvar je što je u ovom izvješću što čitam, da su otvorena 3 nova općinska Državna odvjetništva. Srazmjerno tome, povećan je broj djelatnika za 42 službenika, od toga samo 8 u de facto u administraciji što je pohvalno, dakle kod tog širenja gledalo se na efikasnost a prije svega i da postoji problem u kadrovskoj strukturi, najvjerojatnije postoji to je i ukazano i kroz samo i kroz samo izvješće bez daljnjega, međutim, međutim ono što mene malo žalosti pošto imam 59 godina, a dosta ovdje nas koji sjedimo smo isto tu negdje generacija, a ustavni suci su nam još i nešto malo vremenišniji, a dakle mi dosta govorimo inače o diskriminaciji ne, ne dakle govorimo o diskriminaciji kad jer riječ o rodnoj ili spolnoj ravnopravnosti ili o mladima dakle o tome o muškarcima i ženama. Međutim, u članku odnosno na stranici 13 iz prikazanih podataka vidljivo da je ukupno popunjeno 826 radnih mjesta, ali je stvarno prisutno na radu 646,8 rješavatelja je prosječno 88,3. U 2019. godini bilo je 55 ili 8% rješavatelja stvarno manje na radu razlog tome treba tražiti u dobnoj strukturi rešavatelja. Ako je za Državno odvjetništvo zabrinjavajuća dobna struktura onda to može vrijediti i za Hrvatski sabor ali i za Ustavni sud. Naime, bez daljnjega da mlađi ljudi su puno inventivniji ali ima i nas koji smo nešto malo stariji, vremešni koji sigurno imaju više iskustva pa neke stvari puno brže mogu rješavati zato što imaju iskustvo ono što mladi nemaju, mladi imaju druge stvari. Tako da je sasvim normalno da imamo u općinskim državnim odvjetništvima da imamo mlađu strukturu, a da imamo nešto stariju strukturu u županijskim državnim odvjetništvima.

Dakle, ili je netko radno sposoban ili nije radno sposoban ne, jer onda tim ljudima na kraju krajeva i dobivaju dodatak od 0,5% po dodatka na staž ne koji se penje svake godine, ne. Daleko od toga da su ti ljudi dobro plaćeni. Ovaj ali ono, ja ću se malo nadovezati na ono što je rekao moj kolega Grbin volio bih znati strukturu onoga što je povećalo za 19% slučajeve a koji su vezani za ono što je [[Upadica: Vrijeme.]] nije bio ubačen u sustav prije 2013. godine, da li je riječ o ratnim zločinima ili o nečem drugom koje ne zastarijeva

Evo počet ću samo s jednom napomenom žao mi je da se kolegi Bartulici nisam javila na repliku član Domovinskog pokreta je na svojem Facebook profilu objavio jedan status ispod kojeg su stajali komentari između ostalog da se i mene treba spaliti, toliko o tome jel koliko u našem društvu nema govora mržnje i koliko je to predimenzionirani problem, ali nisam htjela o tome govoriti. Ovdje sam htjela nešto reći o pitanju koje sam jutros postavila o Danku Končaru vlasniku Brodotrogira koji već od srpnja prošle godine radnicima ne isplaćuje plaće. Na to mi je glavna državna odvjetnica odgovorila otprilike da je bilo ako sam dobro shvatila elemenata kaznenog djela postupak bi bio pokrenut, malo je smo došli do nekih nejasnoća počeli ste sa Brodosplitom, ja nisam stvarno spominjala Brodosplit nego Brodotrogir ali mislim da smo se razumjele i da smo govorile o istom problemu. Znači radnici su poslali svoje prijave DORH-u no niti je dakle DORH prihvatio njihove prijave, a iz odgovora glavne državne odvjetnice se činilo da zapravo neisplata plaća nije neki problem, dakle i podsjetila me na Zakon o trgovačkim društvima koji odvaja odgovornost vlasnika od samih obaveza tvrtke jel. Pa sad postavljam pitanje tko je onda odgovoran ako se ne isplaćuju plaće? Znači li to da neisplata plaća nije razlog za kazneni progon jel? Bit ću malo cinična pa ću reći u vrijeme mračnog socijalizma obično se sad govorilo da se nije znalo tko pije tko plaća, ali ovdje se ne čini da je nešto drugačije. Znači imamo situaciju u kojoj se očito i u tom uređenom kapitalizmu ne zna tko pije, a tko plaća. Jedino što smo ovdje uspjeli ustvrditi dakle i glavna državna odvjetnica i ja da su to bile firme u blokadi, pa da one nemaju novaca i tako po njoj se čini da je sve regularno nitko nije odgovoran. No naravno, blokada je uvriježena praksa jel, ko što upravo treba dovesti u pitanje u 5 godina 3 su firme dakle u Brodotrogiru otišle u stečaj, a radnici su samo prebacivani iz jedne u drugu firmu. Nitko nije odgovoran. No, ukoliko plaća, neisplata plaće nije dovoljan razlog za pokretanje postupka onda je to sigurno kršenje ugovora koji je Končar potpisao i kojeg doslovno krši jer prema planu restrukturiranja Končareva Kermas energija se obvezala da će ostati zaposleno 620 radnika, a danas u toj tvrtci ima jedva 100-tinjak radnika. Uz to prema planu restrukturiranja morao je zadržati najmanje 60% brodogradnje, on je otvorio dakle 2014. luksuznu marinu koja je najavljena pompozno kao objekt jel koji će omogućiti i nova radna mjesta i osuvremenjavanje proizvodnje i nekakvu, nekakav progres za Brodotrogir, mi možemo reći da smo tada jel imali neka optimistična, optimistične poglede i na to možda mada se mora reći da i tad je postojala neka skepsa, ali je sasvim jasno da od 2014. do danas Brodotrogir samo propada i sada je tamo ostvaren, osnovan stožer za obranu Brodotrogira ali naravno kad je skoro pa sve možemo reći gotovo. Tamo jedva 100-tinjak radnika još radi, a možemo reći da je i pitanje jel rade jer ne dobivaju plaće. Dakle, reći ću tu i da često mislim pa čak i u nekom, nekim redovima oporbe tražimo neke skrivene korupcije, nešto što se desilo ispod stola, ali stvari su ovdje prezentne. Znači, kršenje ugovora. Dakle uopće ne moramo tražiti nikakve skrivene motive, dogovore, razgovore, sve je jasno. Dakle, čovjek uništava Brodotrogir, a radnici iz njega odlaze. Još bi samo dodala da sam ovdje postavila i pitanje državnom tajniku Ministarstva pravosuđa Juri Martinoviću o službenicima i namještenica USKOK-ovih odjela i drago mi je da mi je odgovorio da će njihov status biti riješen, ali samo ću napomenuti da su ti ljudi sa bijednim plaćama i uistinu bez povišice čekali svoju povišicu 2009. g., znači 11 godina ti ljudi čekaju povišicu koju su dobili njihovi kolege suci. Tako da ne samo da oni imaju niske plaće, nego su oni u neravnopravnom položaju u odnosu na svoje kolege, što suce koji su dobili tu povišicu, što svoje kolege koji ne rade u uskočkim odjelima koji ne prolaze tu provjeru prvog stupnja, koja je zapravo kršenje ustavnih prava, da se razumijemo, znači kontakti se kontroliraju, oni [[Upadica: Vrijeme.]] su cijelo vrijeme pod prismotrom, da tako kažemo. Spomenuli ste g. Bartulicu koji je sad tu, da je netko nešto u njegovoj objavi i komentarima loše rekao protiv vas.

Pa ja nisam niti rekla da je vaš kolega Bartulica mene uvrijedio, ali on je postavio jednu tezu da se u našem društvu previše i predimenzionirano govori o govoru mržnje pa sam vam dala primjer, da član vaše stranke, Domovinskog pokreta, znači ... [[Govornik se ne razumije.]] piše objave na Facebooku koje su itekako govor mržnje i pozivanje na nasilje, što smo u konačnici onda i dobili servirano i kao oblik nasilja u društvu.

Nažalost Brodotrogir nije prvi slučaj, a vjerujte mi, neće biti ni zadnji slučaj takvog ponašanja u Hrvatskoj. Ono što je najgore u konačnici, to će sve biti po zakonu. To je od privatizacije, da netko kupi poduzeće, ima jednu tvrtku, pa onda osnuje 7, 8 tvrtki pa podijeli to na nekoliko tvrtki, pa se na jednu knjiže rashodi, na jednu prihodu, u jednu se ubace radnici, oni se otud ne mogu naplatiti, država to odvede u propast i mi na to sve kažemo, to je bilo po zakonu. I unaprijed trebamo gledati da se ovakve stvari kakve se dešavaju u našim brodogradilištima, u našim tvrtkama, u svim firmama i industrijskim postrojenjima kojima smo imali, u svoj društvenoj imovini koju smo rasprodali, ovo malo što je ostalo, da se takve stvari više ne naravno i ne, ali ono što vam moram tu opet replicirati, mislim uopće nijedno brodogradilište nije dobro prošlo nakon privatizacije, nažalost privatizacija je krenula za vrijeme SDP-a i upravo je Milanović bio 2014. na tom otvorenju luksuzne marine i bio je jako optimističan prema tome, ali šta? Mi vidimo obrazac, znači stvar je u tome da uvijek imamo isti obrazac, znači zatvaranje, prvo je bilo fragmentacija, znači imate nekoliko otvaranja nekoliko malih firmi, onda imate blokade, stečaje, predstečajne nagodbe i onda prebacivanje radnika iz jedne u drugu tvrtku. Radnici Brodotrogira kažu da oni više ne znaju u kojoj tvrtci rade jer njih iz mjeseca u mjesec premještaju iz jedne tvrtke u drugu. Da ne kažemo da su sindikalni povjerenici u potpunosti gubili smisao jer kad vi prebacite jednog radnika u drugu tvrtku, on više nije sindikalni povjerenik i radnici su uopće izgubili mogućnost sindikalnog zastupanja na taj način. Tako da se nadam da će taj stožer nešto napraviti jer su se radnici sada stvarno udružili i postali su glasni i mediji ih konačno prate iako oni već od 2018. govore i u lošoj su poziciji, Radnička fronta je cijelo vrijeme s njima tamo [[Upadica: Vrijeme.]] ali bojim se da se stvar stvarno u obrascu, kako

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovana glavna državna odvjetnice sa suradnicima, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Evo ova rasprava traje već nekih gotovo 6, 7 sati i obzirom na ono uvodno izlaganje predsjednika SDP-a g. Grbina kad je tražio i stanku negodujući zašto tek danas raspravljamo o ovom Izvješću, ja sam očekivao da će ova strana biti puno, odnosno da će svi iz SDP-a biti ovdje i gorljivo slušati i raspravljati o ovom izvješću, međutim, to se nije desilo. Isto tako, bilo je puno riječi i o samom sadržaju ovog Izvješća pa bih podsjetio dakle da je još 2018. g. donijet Zakon o Državnom odvjetništvu, dakle izmjene i dopune kojim je jasno propisao dakle koji sadržaj mora takvo izvješće imati i ono naravno da se sada razlikuje u odnosu na ona koja su bila prije, odnosno prijašnja izvješća glavnog državnog odvjetnika. Ja bi zapravo rekao da ovo Izvješće predstavlja zasigurno jedan pozitivan iskorak u odnosu na prijašnje Izvješće u pogledu preglednosti i jednostavnosti u praćenju rada Državnih odvjetništva. Bez obzira, dakle ponavljam, što od strane pojedinih zastupnika je danas izrazito nezadovoljstvo o sadržaju i stilu ovog Izvješća, odnosno zapravo se željelo ukazati kako isto nije pregledno, odnosno da sadržajno nije zadovoljavajuće. Isto tako, ovdje je bilo rečeno, odnosno s ove lijeve strane govornice, nisam siguran da li je kolega Tomašević ili netko od strane SDP-a spomenuto da u ovom Izvješću nema nikakvih prijedloga, odnosno zakonskih rješenja za učinkovitiji rad DORH-a. Ja moram ovdje demantirati, odnosno to naprosto nije točno. Dakle ili je zlonamjerno ili nije to Izvješće pročitano. Dakle na nekoliko mjesta državna odvjetnica navodi konkretne primjere iz prakse i prijedloge kako bi prema njenom mišljenju iste trebalo riješiti pa primjerice evo na stranici 39 izvješća, osvrće se na pitanje prekluzivnog roka za podizanje optužnice, ponudila je prijedlog rješenja, također u izvješću je naveden primjer problema vraćanja optužnice na doradu kada se odlučuje o njenom potvrđivanju pred optužnim vijeće, str. 42. Stranica 48 i 49 gdje se raspravlja o problemu privremenih mjera itd., itd. Prema tome, ako nešto govorimo, tada bi bilo dobro da se upoznamo s materijom, ali evo bitno je kao što smo maloprije vidjeli da se je pročitao naslov i utvrdilo da nešto u naslovu nije dobro ali dalje od toga se očito nije išlo. Isto tako tijekom današnje rasprave ovdje je bilo riječi o dugotrajnosti kaznenih postupaka međutim ono što je bitno naglasiti i reć kako je danas na dnevnom redu izvješće glavne državne odvjetnice a ne cjelokupnog pravosuđa ili rad sudova. Naime, Državno odvjetništvo odgovorno je za trajanje izvoda koje provodi te za pravovremeno donošenje odluka u kaznenoj prijavi uključujući u to i provođenje i dokaznih radnji i istraga. Ne možemo za dugotrajnost kaznenog postupka primjerice nakon podizanja optužnice, naravno „krivi“ Državno odvjetništvo, ta faza postupka u nadležnosti je sudova odnosno raspravnih vijeća. Danas sam već rekao nešto i u svojoj replici ali spomenut ću još jedanput, smatram da je bitna tema a tiče se dakle kaznenih prijava odnosno njihove brojnosti upućenih od strane građana pogotovo onih koji se tiču anonimnih kaznenih prijava. Dakle u 2019. g., od 19 000 kaznenih prijava podnesenih od strane policije, 18,5% je odbačeno međutim od 17 000 kaznenih prijava podnesenih po ostalima dakle većinom od strane građana, odbačeno je gotovo 50% Razvidno je da se polovica svih kaznenih prijava podnesenih od strane građana odbaci, a u svom izvješću također ističete kako je riječ o prijavama u kojima navodi iz istih nisu potkrijepljeni dokazima ali i posebno apostrofirate kako su upitni motivi zbog kojih su takve kaznene prijave podnijete što je svakako izvan zone kaznenog pravosuđa. S druge strane, državni odvjetnik dužan je postupati po kaznenoj prijavi ali isto tako i po bilokojem podnesku na osnovu kojeg postoji osnovana sumnja da je počinjeno kazneno djelo. Štoviše, državni odvjetnik dužan je postupati i po anonimnim kaznenim prijavama iz kojih proizlazi osnovna sumnja da je počinjeno kazneno djelo. Kada pak govorimo o kaznenim prijavama koje su zaprimljeni pri USKOK-u, onda je ih je ukupno bilo dakle 2019. 1365 a od toga 1102 podnijeli su građani odnosno gotovo 75% a odbačeno je 99,6% prijava građana. Dakle postavlja se vrlo jednostavno pitanje obzirom da sukladno pozitivnim propisima državni odvjetnik mora postupati po kaznenim prijavama pa i anonimnim kaznenim prijavama a imajući u vidu upravo ovaj veliki postotak odbačaja, dakle 50% odnosno pred USKOK-om čak 99%, koliko vremena i kapaciteta se zapravo troši na bespredmetne prijave koje služe ili kao sredstva pritiska ili kao zlouporabe ili nekih osobnih obračuna.

Kolega Habijan, evo cijeli dan traje rasprava o radu DORH-a, naši kolege s lijeve strane kad dobiju inspiraciju krenu prozivat sve i svakoga ali ovdje s kraja abecede ali nikako da krenu recimo od početka abecede pa prozovu recimo Bilić. A ko je Bilić? SDP-ov gradonačelnik grada Ludbrega. Evo od 6. listopada 2019. tekst, znači ludbreški gradonačelnik pristao je na 5 mj. kazne da se opet može kandidirati na izborima, da je osuđen na 6. i više, ne bi se mogao kandidirati. Radi se o nagodbi. I sad kad bi mi raspravljali kao kolege s lijeve strane, ja bi rekao kao prvo, znači radi se o gradonačelniku Ludbrega, SDP-ovcu, drugo predjednik Državnoodvjetničkog vijeća Klier iz Ludbrega. Pa da li možda tu postoji kakav dogovor da bude 5 mj., da se SDP-ovac opet može kandidirati a počinio je kazneno djelo zlouporaba položaja? Pa vi znate moj stav, kolega Stričak, dakle za mene a mislim da je to stav i našega kluba, korupcija ili kaznena djela iz domene korupcije, ne poznaju niti stranačku pripadnost niti stranačku predznak. Korupcija ima svoje ime i prezime i zato me žalosti što moram to reći mada će se opet sad ljutiti s lijeve strane ali to je činjenica se ne generalizira što se uvijek proziva dakle jedna te ista stranka i lijepe etikete korupcije uz jednu stranku a ponavljam, korupcija i kaznena djela nemaju veze dakle sa stranačkom pripadnošću, ona imaju svoje ime i prezime i ovakvih primjera kako je rekao Anđelko odnosno kolega Stričak, možemo nabrajati isto tako jako dugo ali mislim da to nije fer i nije korektno. Pa evo htjela bih vas poštovani kolega ispraviti, kao prvo mi jesmo dali vrlo konkretne prijedloge kako poboljšati kvalitetu ovog izvješća i upravo smo rekli da se pitanje kvalitete čitavog sustava, pitanja izmjena koje ovaj ovdje parlament treba donijeti kao i pitanje financijske održivosti i daljnjeg razvoja DORH-a dakle treba dodatno apostrofirati, objasniti u zaključcima i dati konkretne preporuke, to u ovom izvještaju nema. Kao druga stvar, dakle kada govorimo o samom tome da korupcija ima ili nema određeni predznak, tada ja vas moram ponovno podsjetiti da koruptivni slučajevi nisu samo isključivo oni slučajevi u kojima su ih i fizičke osobe počinile nego i pravne osobe pa je tako pravna osoba HDZ proglašena odgovornim za korupciju i onda možemo govoriti o stranačkom predznaku kad je stranačko ime i prezime zapravo okrivljenik odnosno onaj koji je zaista odgovoran za korupciju u određenom predmetu, tako da nemojte govoriti da se radi o isključivo o individualnim slučajevima. Pa evo vrlo kratko, dakle ja sam rekao da je vaš kolega rekao da u izvješću nema nikakvih prijedloga, ja sam nabrojao 4 stranice, mogu još dodati jednu, na stranici 53 problemi o postupanju u prekršajnim postupcima, ali neću dalje, pročitajte izvješće. Što se tiče ovog… … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] Dopustite, što se tiče [[Upadica Sanader: Molim vas, nemojte dobacivati.]] ovog zadnjeg, odgovornosti pravne osobe, vi dobro znate što to znači i poznajete pretpostavljam Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, da ono slijedi odgovornost fizičkih osoba odnosno odgovornih osoba. Analogiju ću vam povući za ovo da pazite što ste zapravo rekli i koliko je opasno to što ste rekli. Imate trgovačko društvo firmu, menadžment oglašen krivim, menadžment oglašen krivim, odgovornost prave osobe u redu, ali dal to onda znači da svi ti radnici zaposleni u tom trgovačkom društvu su kriminalci, da su to lopovi. To je analogija koju ste vi ovdje povukli i koju cijelo vrijeme povlačite i okrivljujete članstvo, cjelokupno članstvo HDZ-a za nešto što je napravi jedan pojedina, jedan pojedinac. Kao što svaki psihijatar treba svoga psihijatra, čini se i da svaki odvjetnik ima svoga odvjetnika, a vi ste ovdje nastupili u ulozi odvjetnika državne odvjetnice. Na tom tragu postavila bih vam slijedeća pitanja. Kako komentirate činjenicu da imamo neovisno tijelo prva i najvažnija rečenicu u ovom izvješću, a da o tom neovisnom tijelu ima jedno mišljenje cijela lijeva strana ove sabornice i jedno jedinstveno mišljenje o njegovom radu cijela desna strana sabornice, a riječ je o neovisnom tijelu koje nema stranačku pripadnost. Povući ću vam paralelu primjerice sa izvješćem pravobraniteljice za ravnopravnost spolova gdje je i lijeva i desna strana bila unisono zadovoljna tim izvješćem uz moju suzdržanost i suzdržanost nekolicine. Dakle, kako objašnjavate taj fenomen da je u pitanju neovisno tijelo, a da ga cijela desna strana hvali dok lijeva strana pronalazi i razloge za kritiku? Ja se ne bi složio da je unisona dakle potpora ovom izvješću sa strane dakle s desne strane. Ja sam naveo upravo ono nakon ove vaše rasprave od 7 sati ono što je kontradiktorno onome što ste vi u svojim izlaganjima rekli. Da ima ono što nije dobro u djelovanju državnog odvjetništva, USKOK-a ima naravno, ali mislim da je možda ponekad potrebno pogotovo u ovoj situaciji u državi istaknuti neke dobre primjere. Ja mislim da ćemo se u tome svi složiti.

Ja sam ta izvješće čitala i u onim godinama kada nisam bila saborska zastupnica. Pa vam mogu odgovorno tvrditi da se neki dijelovi ponavljaju pogotovo u onom smislu što bi zakonodavac trebao popraviti. Od 2015. pa dalje upravo je vaša parlamentarna većina imala prilike to učiniti, a nije. A kad smo kod nekih dijelova izvješća, evo ja ću se osvrnuti na razloge vraćenih optužnica pa se kaže još od 2014., a pogotovo od razdoblja 2015. do 2017. optužnice su se vraćale jer su sudovi preuzeli ulogu upuštanja u to jesu li zapravo dokazi dovoljno osnovani. Reći ću vam i ono što u tom izvješću ne piše, a može se iščitati između redova, sasvim je jasno da se ovo odnosi na predmete Milana Bandića s kojim je upravo HDZ u koaliciji na gradskoj razini i štiti ga od kaznenog progona od 2014. pa do dana današnjeg.

Teško je odgovorit na ovo vaše pitanje dakle i na ovakav zapravo vrlo jednostavan primitivan način da ne shvatite u negativnom kontekstu pokušavam pronaći riječi koje bi dočarale ovo povezivanje Milana Bandića sa ovim kontekstom. Dakle ako govorimo o optužnom vijeću i prolasku optužnica dakle 97% optužnica je potvrđeno na optužnom vijeću i mislim da ovih 3% koji se vrati na doradu ili budu odbačene mislim da je sasvim razumljiva i neka minimalna brojka, mislim da doista ne govori u prilog ovome što vi ističete. A isto tako ja iz prakse mogu potvrditi dakle ko što državno odvjetništvo može biti nezadovoljno postupanjem optužnog vijeća u odnosu dakle na njih ja mogu ko odvjetnik potvrditi da ja ponekad pred optužnim vijećem isto tako nezadovoljan postupanjem istog tog optužnog vijeća gdje mi se kaže kasnije u raspri nakon što optužnica bude potvrđena da sam to trebao reći na optužnom vijeću, a dobro znamo koja je uloga optužnog vijeća dakle da utvrdi osnovanost optužnice. Dakle, vrlo strogo u usko definirana, prema tome uvijek ima povreda Poslovnika.

Poštovani kolega dobro ste konstatirali da se tijekom današnje rasprave u stvari gdje je tema izvješće o radu DORH-a za 2019. godinu konstantno govorilo o negativnoj percepciji pravosuđa, pa ovo o sudskim presudama, DORH nema veze sa sudskim presudama. Kad govorimo o dugotrajnim postupcima pa ja bi molila evo da još jednom pojasnite čisto i radi javnosti da u radu DORH-a zamjenici državnih odvjetnika imaju rokove koje ne mogu prekoračiti. Dakle, njihov rad je uvjetovan određenim rokovima i postupci koje oni vode odnosno radnje koje oni vode sigurno ne prekoračuju te rokove niti su ukupno pravosudni postupci dugotrajni zbog njihovog rada. Tako da molim da na to još jednom ukažete. A isto tako iz samog izvješća je vidljivo recimo kada govorimo o kaznenim djelima protiv organiziranog kriminaliteta da je od ukupno 360 prijava koje su bile podnesene u toj godini donesene su državno odvjetničke odluke za sve te prijave.

Ono što sam želio reći dakle na trajnost, dugotrajnost sudskih postupaka trebamo zapravo staviti jednu granicu. Dakle do kuda seže odgovornost ako može tako reći državnog odvjetništva, a gdje je zapravo problem kasnije zapravo u sudbenoj vlasti o čemu smo zapravo imali prilike govoriti prilikom izvješća predsjednika Vrhovnog suda.

Gospodine potpredsjedniče, gospodine Habijan iako ne bih htjela biti ničija odvjetnica ne znam jesu li u strahu velike oči ali danas gospodin Tomašević uopće nije govorio, pa mislim da ili niste bili isto u dvorani, a ovdje se optužuje je li kako su zainteresirani i drugi za rasprave. Već smo u ovoj sabornici govorili kako izvješća o radu državnih institucija u stvari i nemaju baš i previše smisla pogotovo kada se bavimo izvješćima iz 2018. klao što smo imali prošle godine, čak i kolege iz HDZ-a su govorili o tome da je propust kako rade naši pripadajući odbori prema nekim izvješćima o kojima bi ovdje trebalo raspravljati jer da postoji mogućnost da se tamo raspravlja onda neka od pitanja o samome sadržaju dakle nama ovdje ostaje forma kako izvješće izgleda, ima li što dobre statističke podatke, tablice, kako je sastavljeno, piše li izvještaj ili izvješće. Dakle, da se na odborima raspravlja o onome sadržaju koji u izvješću nedostaje možda bismo ovdje onda imali bolje izvješće i možda onda ovdje ne bi sjedili 6, 7 ili 8 sati. A to da ljudi imaju potrebe govoriti o sadržaju kojega nema o nečemu što se u teoriji i književnosti zove minus postupku dakle ono čega nema to je vjerojatno nešto što je važno. Pa ću samo ponoviti što bi voljeli vidjeti ako imamo lijepo podijeljena poglavlja onda bismo sigurno u nekom od tih poglavlja upravo dobili, mogli vidjeti nešto što je i kolegica u ime Kluba lijevo-zelenoga bloka i pitala, a to je postoje li npr. u DORH-u mehanizmi koji bi nam govorili o tome kakve su, kako ustvari postoje li pritisci na pravosudne službenike, pa bismo možda vidjeli i neke podatke o probijanju mjera. Pa mogli bismo valjda bar imati i statistiku ako nam se ne bi govorili detalji pa onda ne bismo pitali o recimo temama ovdje što ste rekli o pravosuđu, a naravno da je rak rana hrvatskoga društva pravosuđe i sve što su kolege govorile sa srednje ili središnje ili lijeve strane ovdje mislim ne treba biti podjele na desne i lijeve nego da li je nešto održivo ili da li je nešto neodrživo u RH. A sigurno, a to je ono što vidimo iz ovo malo podataka koje smo vidjeli ono što je vezano uz kriminal koji je vezan uz politički kriminal je doista neodrživo, a znate da istraživanja pokazuju da ovo kada govorimo o demografskim mjerama možemo se truditi koliko želimo tih mjera i neće biti i mladi nam odlaze, jedan od razloga je korupcija u RH i mogućnost da oni ta mjesta ne ostvaruju. Jedan od podataka vrlo zanimljiv mislim da je samo to kolegica Jeckov spomenula jedna od dobrih stvari u ovoj tablici je odnos koliko žena i muškaraca radi u državnim odvjetništvima. Dakle, 70% radi žena da su na funkcijama pravosudni da su dužnosnici, a 80% sveukupno sa službenicima. Što vam to govori inače o potplaćenosti žena, pa dakle žene koje rade, a ovdje smo, netko je govorio i o mogućim je li ejdžizmima tko može raditi ili ne raditi i kad pogledate poglavlje broj 4 gdje se govori o materijalnom položaju upravo se govori o stalnom odljevu iskusnog i obučenog državno-odvjetničkog službeničkog i namješteničkoga kadra. Pa kako je onda moguće da eto prvi puta nakon 80% žena da imamo i državnu odvjetnicu i koji je to, jako je zanimljiva statistika tko zna čitati da imamo 25% više vježbenika nego vježbenica, a kasnije više nema žena. Kasnije dakle tih muškaraca više nema jer vjerojatno nakon vježbeničkog staža zaključuju da možda na nekim drugim poslovima mogu biti bolje plaćeni. Dakle, ondje gdje treba rovovski rad, a to je sigurno rad kakav bi trebao biti u DORH-u tu su žene i doista zalažem se za bolji položaj DORH-a ukoliko želimo da bar riješimo dio od onih problema koji smo vidjeli i ovdje i da se sigurno onda i drugačije tretiraju žene ali onda bi me i zanimalo npr. i da li postoje doista recimo kad već toliko radi žena pa ću jednom i pitati možda koliko npr. postoji protokol hitnosti kad se radi o ubojstvima žena, ko gdje je propust također institucija, a ne samo nasilnik.

Poštovani gospodine predsjedajući, poštovana gospođo državna odvjetnice ja ću danas ovdje govoriti o tome da li postoji ono što u percepciji hrvatske javnosti stoji, a to je da postoji jedan ogromni veliki utjecaj politike na državno odvjetništvo. I prije mene danas je zastupnica Karolina Krišto rekla da društva u kojima postoji korupcija, društva u kojima postoji kriminal da su društva u kojima su visoki porezi, a mali standard njihovog stanovništva. Ima puno primjera da o tome možemo govoriti, ali ja ću reći jedan primjer i pokušati objasniti ga i vama sugerirati na način da je neoborivo da ste vi već to morali prepoznati ili barem oni koji vas savjetuju.

Kad to preračunate na 10.000 šteta godišnje to jedno liječenje takvih pacijenata košta 5.000 kuna po jednoj osobi dok je u isto vrijeme boravak u bolnici jedne banalne upale pluća košta tog pacijenta oko 12.000 kuna. Tu se radi o odnosu između državne tvrtke i privatne tvrtke pa se postavlja pitanje da li tih 15 milijardi kuna koje je naše zdravstvo dužno ima posljedicu toga što u ovom sustavu postoji neminovno nepotizam, korupcija, kriminal, a tu možemo govoriti onda i o dubokoj državi. Naime, u ovome slučaju nema nevinih. Zato što je državno odvjetništvo to koje supotpisuje ili propušta takve ugovore od županijskog do na razini države.

Prema tome, postavlja se pitanje što ste vi napravili? Ja sam jučer govorio o jednom takovom sličnom slučaju, gdje državno odvjetništvo, pravosuđe 26 godina ne može naći rješenje za jednu banalnu stvar koju bi pravnički vježbenik riješio u tjedan dana da nema pritiska politike.

Slijedeća pojedinačna rasprava, uvažena zastupnica Dalija Orešković.

Poštovani predsjedavatelju, kolege zastupnici i zastupnice osvrnut ću se na ono što je rekao kolega Habijan, a potaknuta dodatno i samim time što ste vi glavna državna odvjetnica malo zakolutali i očima i glavom. Pročitat ću jedan dio vašeg izvješća sa stranice 42 kolega Habijan ga očito nije ni pročitao, ni razumio, a ne znam jeste li vi svjesni što tamo piše. Zakona o kaznenom postupku može vratiti optužnicu tužitelju i kada smatra da je potrebno bolje razrješenje stvari pri čemu se nerijetko radi o ocjeni suda o potrebi provođenja dodatnih dokaznih radnji iako je i bez njihovog provođenja prema stajalištu državnog odvjetništva neupitno postojanje osnovane sumnje da je optuženik počinio kazneno djelo koje mu se stavlja na teret te da ostvareni, napominjem ostvareni zakonski uvjeti za potvrđivanje optužnice. Ovdje opetovano ukazujemo dakle državno odvjetništvo opetovano ukazuje da je tijekom 2017. godine, tijekom 2017. godine izvršena analiza rješenja o vraćanju optužnica donesenih u razdoblju od 1. siječnja 2015. do 1. lipnja 2017., a kojima je optužnica vraćena radi boljeg razrješenja stvari s ciljem utvrđivanja razloga može li se optužnica zapravo potvrditi. Na temelju dobivenih rezultata može se zaključiti da je optužno vijeće u dijelu predmeta na sebe defacto preuzelo ulogu raspravnog suda i upustilo se u ocjenu vjerodostojnosti iskaza svjedoka koje je ispitao državni odvjetnik ili pak u pitanje izvjesnosti utvrđivanja krivnje odvjetnika tijekom postupka pred sudom iako je uloga optužnog vijeća utvrditi je li optužnica osnovana i postoji li osnovana sumnja da je okrivljenik počinio kazneno djelo. Usprkos gore navedenom, a na što smo ukazivali, dakle DORH je na to ukazivao i u ranijim izvješćima državno odvjetništvo i dalje nema zakonske mogućnosti zatražiti preispitivanje ovakve odluke optužnog vijeća jer protiv nje nije dopuštena žalba u kojem dijelu zakonsko rješenje državno odvjetništvo smatra neodgovarajućim i predlaže da se isto izmijeni na način da se protiv ovih odluka optužnog vijeća državnom odvjetniku dopusti mogućnost podnošenja žalbe. Trenutno zakonsko rješenje ne omogućuje preispitivanje odluke optužnog vijeća o vraćanju optužnice pa čak niti u slučajevima kada ova odluka nije obrazložena iako je obrazloženje razloga zbog kojih optužnica nije potvrđena i navođenje radnji koje je potrebno poduzeti zakonska obaveza suda iz ranije citirane odredbe Zakona o kaznenom postupku. Godinama Hrvatski sabor čita jedno te isto izvješće glavnog državnog odvjetništva, pardon možda ne čitaju oni zastupnici iz redova HDZ-a pa iz tog razloga ne upućuju apsolutno nikakve prijedloge zakonskih rješenja kojima se ovaj problem u radu državnih odvjetništva, a time i problem u radu hrvatskog pravosuđa ne rješava. I ja ovdje tvrdim da među predmetima koji su analizirani, a ako nisu onda su trebali biti realizirani se nalazi i predmet Milana Bandića jer smatram da se upravo u njegovim predmetima nalaze dijelovi optužnice koji su eto na ovakav način nepotvrđeni. Toliko o borbi protiv korupcije, upravo je na ovakvim razlozima borba protiv korupcije stala. A sada ću još nešto s obzirom da mi je ostalo malo vremena reći o neovisnosti državnog odvjetništva. Podsjetit ću na onu situaciju kada je predsjednik Vlade pozvao ili napomenuo kako bi bilo dobro da glavno državno odvjetništvo održi jednu edukativnu konferenciju nakon afere JANAF što je na neki način državno odvjetništvo i poslušalo. Vrlo agilno je državno odvjetništvo reagiralo i sada nakon što se otkrilo da je bilo kriminala u obnovi nakon rata, a posebno me smeta što je državno odvjetništvo na jedan vrlo čudan način reagiralo na pravnu akrobatiku bivše predsjednice Ustavnog suda Jasnice Omejec koja je izgubila predmet pred povjerenstvom, na prvostupanjskom Upravnom sudu, na drugostupanjskom Upravnom sudu, na Visokom sudu RH koje je njezino postupanje nazvalo pravnom akrobatikom no unatoč tome državno odvjetništvo je posegnulo za jednim institutom za kojim se jako rijetko poseše, a to je zahtjev za zaštitu zakonitosti. Dakle, ne možemo se boriti protiv korupcije sve dok u strukturama imamo ljude koji čuvaju koruptivni sustav umjesto da se protiv njega bore. Nažalost, postupanje državnog odvjetništva u pokušaju zaštite Jasnice Omejec u jednom od možda najsramotnijih radnji koje smo vidjeli u hrvatskom pravosuđu smatram jednim upravo takvim primjerom. Uvažena zastupnice Orešković, kritizirali ste i rad ovoga doma u ranije sazivu u nekakvom stvaranju institucionalnoga okvira koji bi potpomogao kvalitetan rad državnog odvjetništva. Imate li možda kakav konkretan prijedlog što bi mi trebali učiniti, kakav zakonodavni okvir stvoriti da više ovakve probleme u radu državnog odvjetništva pa i ovakvog tipskog izvještaja ne bi sretali? Imam, hvala kolegice Raspudić, vašem kolegi Nikoli Grmoji kao predsjednicu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije borbe protiv korupcije rekla sam da već imam gotov nacrt strategije suzbijanja korupcije koju bi trebalo ako ništa drugo pročitati i koristiti ga kao nekakav eto početni materijal, s obzirom da ga Ministarstvo pravosuđa neće pripremiti, a i ne daj Bože da ga priprema jer ne može borbu protiv korupcije voditi korumpirana politička stranka. Nažalost kolega Grmoja je smatrao da to eto nije oportuno, a evo ja sam još u vrijeme predsjedničke kampanje taj dokument poklonila Hrvatskom saboru, svim političkim strankama dajem ga na raspolaganje, neka ga pročitaju, tamo ima jako puno prijedloga koji se poklapaju sa političkim programom MOST-a, ali isto tako i nekih drugih političkih stranaka. Mislim da su nam neke teme zajedničke. To je sročeno na temelju mog stručnog znanja, a dapače sve što se može unaprijediti i poboljšati i nadograditi neće biti nitko sretniji od mene da se to i zastupnica Marija

Poštovane kolegice i kolege, htjela bih objasniti da je tema korupcije pase i objasniti na koji način će je zamijeniti i to perfidno zamijeniti novim zakonskim prijedlozima odnosno različitim protokolima tema govora zločina, govora mržnje. Danas smo imali priliku odnosno privilegiju dva puta slušati izvješće DORH-a, jedanput od državne odvjetnice, drugi put od uvažene zastupnice Jekovac u ime Kluba HDZ-a. Prilikom govora u ime Kluba HDZ-a uvažena zastupnica Jeklovac počinila je jedan lapsus te je rekla ovo je već rečeno u izvještaju DORH-a pa se ne bih ponavljala. I to nije slučajno jer je riječ o jednom te istom izvještaju koji nam ukazuje na temeljni hrvatski problem, a to je da trodioba vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku koju nam Ustav garantira ne postoji. Sljubljenost zakonodavne izvršne vlasti svakodnevno svjedočimo u saboru. Najnoviji je primjer sinoćnji kada je HDZ po tko zna koji put samome sebi odnosno svojoj Vladi podnio amandman kako bi se uključio Sisak u program 100%-tne obnove da ne bi slučajno morali prihvatiti neki oporbeni prijedlog. Takvim stalnim i jedinstvenim, banalnim i očitim sufliranjem vlasti obesmišljena je uloga sabora u koju opravdano građani imaju možda još i manje povjerenja nego u pravosuđe. Jedini problem na koji je Klub HDZ-a u izvješću DORH-a ukazao je problem percepcije. To je ponovljeno i kasnije u raspravi. I stoga ću ja upravo govoriti o toj percepciji jer je percepcija kao što smo mogli saznati danas od Kluba HDZ-a, a što je samo parafraza nedavnih Plenkovićevih eskapada optuživanja medija za dojam koji stvaraju ključni problem. A da ne bude zabune uskoro će to što je najavljeno najnovijim promidžbenim aktivnostima DORH-a biti i njegov jedini posao, baviti se percepcijom, popraviti percepciju u protuustavnoj simbiozi s izvršnom vlasti. Ali naravno vi ćete u HDZ-u reći da je to samo naša percepcija baš kao i problem neučinkovitog pravosuđa. O čemu je riječ? Riječ je o onome što sam uvodno najavila govoru mržnje. U izvješću tako saznajemo da DORH sudjeluje u nizu aktivnosti vezanih uz borbu protiv govora mržnje na konferencijama i okruglim stolovima. Državno odvjetništvo ima predstavnika u radnoj skupini za praćenje protokola o postupanju u predmetima zločina iz mržnje kao i u radnoj skupini za izmjenu spomenutog protokola. Stoga ću reći pokoju riječ baš o tome protokolu. Da ne bude zabune, ovo nije pitanje toga treba li sankcionirati govor mržnje što je neupitno ovo je pitanje toga tko i zašto glumi da želi sankcionirati govor mržnje jer podsjetit ću da HDZ doista želi sankcionirati govor mržnje onda ne bi kao što smo mogli saznati iz USKOK-ovih ispitivanja za sebe tijekom predizbornih kampanja nabavljao različite internetske brigade koje ona trolaju po društvenim mrežama po njihovom priznanju, ostavljaju negativne komentare ispod korisnika iz suprotnih političkih tabora. U čemu je problem s navedenim protokolom o kojem neće biti riječi u ovom saboru pa ga stoga treba spomenuti da bi se javnosti objasnilo o čemu se radi. U njemu se najavljuje odnosno nejasno je koje će biti obveze nadležnih tijela i to je ovaj problem sljubljenosti sudske i izvršne vlasti. Nadalje, najavilo se da će se s predmetima vezanim za zločine iz mržnje postupati žurno i s posebnom pozornošću. A kako se inače postupa u ostalim predmetima, predmetima koji se bave korupcijom o kojima pričamo cijeli dan.

Nitko ne zna što je to, a čini se da će biti arbitrarno. I različiti zamućeni pojmovi poput pripadnost počinitelja skupini s ekstremističkim djelovanjem, učestalost govora mržnje i najneobičniji izostanak drugog očitog motiva.

Zašto sam odabrala temu govora mržnje? Dok ćemo se mi na van kao baviti govorom mržnje, geneza govora mržnje ono što proizvodi nezadovoljstvo koje generira govor mržnje koje kulminira i u zločinima mržnje, a to je disfunkcionalnost institucija, kriminal i korupcija, premrženost zakonodavne, izvršne i sudske vlasti ostat će nepropitana jer ključna je poruka izvršne vlasti o radu neovisnih institucija sljedeća.

Poštovana zastupnice Selak Raspudić, prateći satima današnju raspravu ja sam imao dojam kao da svjedočim nastavku aktualnog sata od prije 2 dana, a da umjesto čelnice neovisne institucije kao što je državno odvjetništvo razgovaramo sa nekom ministricom vladajuće stranke. Ovo što ste i sami istaknuli jednostavno je nemoguće da sa jedne strane, strane vladajućih dolaze samo pohvale i to na način onih pitanja gdje imate dojam da je najprije napisan odgovor pa tek onda smišljeno pitanje falila je još samo onaj završni odgovor kojeg u ovom slučaju nemaju gdje kažu hvala vam na izvrsnom odgovoru. Ja smatram da je to loše i da se ostavlja dojam u javnosti, istina je glavni državni odvjetnik se bira prosnom većinom u saboru i vladajući su izabrali sadašnju državnu odvjetnicu, ali smatram da je to vrlo loš dojam ostavlja u javnosti gdje se onda i pravosuđe u cjelini percipira samo kao produžena ruka vladajuće strukture. Slažem se s takvom percepcijom, takvo sam pitanje i postavila i uvodno sam naznačila da mi se čini da smo slušali dva puta izvješće DORH-a. To nikako nije dobro za percepciju samog DORH-a, a razlog zbog kojeg sam govorila o toj percepciji je upravo što se bojim da će jedino čime ćemo se mi baviti u buduće vrijeme biti ista ta percepcija, a percepcija će se kreirati time da će politički protivnici označavati kao podupratelji ili proizvoditelji govora mržnje i koji time pomažu ili odmažu percepciji vladajuće stranke. Mislim da je to stvar nad kojom se svi trebamo zapitati. Bojim se ako gledamo ove protokole da će to biti jedina stvar po kojoj će se zaista postupati žurno i to je vrlo znakovito i u kojoj će DORH jedino biti učinkovit. I da ne trebamo nasjesti na tu priču da se ovdje zaista želi baviti zločinom govora mržnje. Ovdje se želi baviti sankcioniranjem slobode govora, jer HDZ ponovila sam, on ne bi imao internetske brigade da ga zanima kako spriječiti govor mržnje u uvaženi zastupnik Nino Raspudić.

Poštovani predsjedavajući, poštovana glavna državna odvjetnice, kolegice i kolege zastupnici, dugo je trajala današnja rasprava i čuli smo više-manje sve što se tiče podataka i detalja zato neću ići u detalje i ponavljati ono što je već rečeno nego još možda reći nešto o općoj slici o općem dojmu današnjeg cijelog dana. Nešto bih ponovio, izrazio bih i ja žaljenje zašto u ovom izvješću koje je zadovoljilo sve formalne uvjete kako ga treba sastaviti ali nedostajao je jedan rekao bih kreativni dodir gdje bismo mi kao zakonodavac čuli od glavne državne odvjetnice što mi možemo učiniti kako bi se rad državnog odvjetništva olakšao i u smislu zakonodavnog okvira i materijalnog statusa i stanja državnog odvjetništva. Našoj glavnoj državnoj odvjetnici koja ovdje podnosi izvješće ne o svom radu nego o radu prethodnog državnog odvjetništva jer imamo opet ovo kašnjenje od godinu dana u podnošenju izvješća istovremeno je i teško i lako. Vama je poštovana glavna državna odvjetnice teško jer radite u materijalnim uvjetima kako i jeste ne samo u državnom odvjetništvu nego u svim institucijama i radite u stanju vrlo niskog povjerenja javnosti i u državno odvjetništvo i u pravosuđe u cjelini. Ali s druge strane vama je profesionalno osobno lako jer kako god budete radili, a to ćemo vidjeti tek u izvješćima slijedećim nadam se da nećemo punu godinu dana čekati na slijedeće izvješće da će se to ubrzati, kako god budete radili ne možete ostaviti gori dojam u javnosti od vaših prethodnika jer ono što sam siguran da od vas nećemo dočekati je to da se neće ispostaviti da ste doušnik stranih ambasada i da ste članica masonskih loža ili pseudomasonskih. Pri tom ne mislim samo na činjenicu ovog seksizma unutar masonerije jer slobodni zidari ne primaju žene u svoje članstvo nego jednostavno procjenjuju da niste taj tip osobe. Ono što silno djeluje na lošu percepciju Državnog odvjetništva u javnosti su i te afere vaših prethodnika i žao mi je što Državno odvjetničko vijeće se o tome još nije očitovalo. Podsjetit ću da je 2011. godine na wikileaksu među ostalim tisućama i tisućama dokumenata da su iscurile i javno objavljene depeše Američkog veleposlanstva u Zagrebu upućene Washingtonu gdje između ostalog vidimo kako glavni državni odvjetnik Bajić i ravnatelj USKOK-a Cvitan podnose raporte stranoj ambasadi o svom radu i pokazuju povjerljive dokumente. Pitajte kolege iz Amerike da je netko na adekvatnoj, odgovarajućoj poziciji u Americi to radio bilo u prijateljskoj ambasadi recimo Njemačkoj ili Francuskoj, bilo u Ruskoj ili Kineskoj kako bi se proveo, kod nas nikom ništa, a sve je dostupno. Ti dokumenti uguglajte su već tu.

Nije dovoljno dakle da se s tim praksama prekine nego je to potrebno istražiti i istjerati na čistac. A ovo što sam se dijelom dotaknuo gospodina Jelenića koji je nedostajao danas, on je morao danas ovdje biti jer je ovo izvješće o njegovom radu, a ne o vašem, niste vi odgovorni za ove probleme iz 2019. godine, prvenstveno je odgovoran on. I kažem vodilo bih mu postaviti pitanje kako to da može sjediti u HNK pored tuženika Milana Bandića ili što je to bilo sa tom sramotnom aferom sa pseudomasonskom ložom koja je ruglu izvrgnula kompletno Državno odvjetništvo rekao bih i Hrvatsku, Hrvatsku državu. Dakle, radilo se o tome da taj, ovdje sam ga spominjao Čedomir Vukić zvani Čeda zarez, da je donio neke lažne dokumente iz Italije kojima je otvorio tobože veliki orijent Srbije, masonsku ložu unutar koje je postojala tarifa. Za 200 EUR-a ste mogli postati mason prvog stupnja, brat drugog stupnja za 500 EUR-a, za 750 EUR-a odmah dobijete treći stupanj slobodnog zidarstva, a za 10.000 EUR-a direktno 33 stupanj. Ono za što je gospodin Hanžeković možda desetljeća rada u masoneriju uložio kod Čede zareza za 10.000. I sad od Čede zareza drugi lik koji se seli iz Novog Sada u Zagreb, u Dubravu donosi tu dokumentaciju osniva se loža zagrebačka i tko se tu učlanjuje, naš glavni državni odvjetnik. Ovo je smiješno, meni je ovo smiješno, ali je meni ovo i žalosno. Da naš državni odvjetnik je dio tih naivčina koje je Čeda zarez [[Upadica: Vrijeme.]] i slični manipuliraju da će postati time netko i nešto.

Osobno doista vjerujem da nikada nije kasno za novi početak i da ćemo mi rad uvažene državne odvjetnice Hrvoje Šipek tek vidjeti. I stoga i ove govore može shvatiti kao neko upozorenje, kao priliku da se pozabavi tim problemima, recimo i ovo što sam sama govorila o govoru mržnje. Da ne dozvoli da ta tema nadvlada sve ostale ključne probleme Državnog odvjetništva, ključne probleme sa sudstvom u Hrvatskoj koji muče sve naše građane od korupcije pa nadalje. Da se ne da zavesti tim temama koje služe zapravo samo da bi zavadile narod. No, ono što me zanima kako da mi pođemo, kako da nastavimo iz nekakve čiste točke kad nikako da dobijemo nove ljude unutar Državnog odvjetništva nego više svjedočimo nekakvom rotiranju unutar istih funkcija.

Uvaženi predsjedavatelju, kolege zastupnici i zastupnice, rezultate možemo hvaliti onda kad ih ima i kad su dobri, kada ih nema naprosto trebamo tražiti gdje je problem. Ja sam i u nekim drugim prilikama pozivala se na izvješća glavnog državnog odvjetnika onog prethodnog, a evo i sada se iste stvari ponavljaju i u izvješću gospođe Šipek. Dakle, nije istina da se baš ništa ne govori zakonodavcu što bi zakonodavac trebao mijenjati, ali mene ne čudi da parlamentarna većina koja vlada državom od 2015. do danas o unapređenju zakonodavnog okvira nije napravila apsolutno ništa. Ali onda očekujem od glavne državne odvjetnice da izravno prozove onaj dio političke scene koji se očito na zadnje noge opire bilo kakvom zakonodavnom i institucionalnom unapređenju rada jednog od apsolutno najvažnijih tijela u sustavu borbe protiv korupcije. I na nama u oporbi je da tom dijelu izvješća damo vjetar u leđa. Međutim, ukupan dojam i povjerenje građana u rad državnih institucija pa pogotovo DORH-a ovisi o učinkovitosti i brzini rješavanja velikih korupcijskih afera, a mi u tom dijelu imamo činjenicu da se ministri iz redova HDZ-a smjenjuju kao na traci, kao kroz jedan protočan bojler, a da zapravo kroz kazneni postupak kako u onom dijelu kojeg radi samo Državno odvjetništvo, a pogotovo kad dođe na sud zapinje i tu, tu su one crne rupe u kojima apsolutno nema rezultata i tu sve pada u vodu. I onda se sva negativna energija javnosti, sva oštrica upire u osobe koje imenom i prezimenom, licem utjelovljuju instituciju koju predstavljaju. I što tu imamo? Imamo Dražena Jelenića ja se ne slažem sa izlaganjem kolege Raspudića koji je rekao da on treba doći u Hrvatski sabor i nešto tu pojasniti. Pa on se ne bi od srama trebao pojavljivati više nigdje u javnosti. Dakle, to je osoba koja očito nije shvatila osnovnu zadaću, osnovni zadatak njega kao čelne osobe u sustavu DORH-a. On je javno izjavio nakon što su mediji otkrili da je član jedne i to čak niti ne prave nego nekakve polumasonske lože da mu je poziv da bude član jednog tajnog društva imponirao. Dakle, njemu je imponiralo to što je netko iskoristio njegov položaj, njegovu moć unutar sustava očito za neke svoje vlastite svrhe, umjesto da je takvima jasno dao do znanja da takvo nešto u njegovoj prisutnosti ne bi smjeli niti izjaviti. A što je još napravio glavni državni odvjetnik bivši, što je već tada izazivalo sumnju u to kako će obavljati svoju dužnost? Pa u tom trenutku je Tamara Laptoš koja se dokazala i to na međunarodnoj razini, jedne godine dobila je međunarodno priznanje kao najbolja državna odvjetnice te godine, to je bila ona godina slavna kada je pokrenut kazneni postupak protiv Ive Sanadera, dakle on je nju 6 mjeseci držao u nekakvom statusu v.d. ravnateljice, pri tom je u javnosti pojasnio da je htio vidjeti kako će mu ona kliknuti. Pa kakav obraz ima čovjek koji osobi s kojom je radio 10-tke godina kaže prvo moram vidjeti kako ćemo nas dvoje kliknuti pa ću onda vidjeti hoću li te postaviti na čelništvo USKOK-a. To je već tada trebalo izazvati sumnju. A ono što meni ovog trena izaziva sumnju, što me duboko frustrira je činjenica da je nakon svega Dražen Jelenić ostao raditi u sustavu DORH-a. Time smo poslali poruku, odnosno ne mi, nego gospođa Šipek da zapravo samo Državno odvjetništvo unutar sebe ne razumije kako mora čistiti kukolj iz svojih redova i kakvu poruku mora slati svim državnim odvjetnicima i zamjenicima državnog odvjetništva. Dakle, osoba koja ne razumije osnovni zadatak, osnovno načelo, osnovnu bit i osnovni moral ni kodeks svoje javne dužnosti u njihovim redovima nema što tražiti ali nikad, a mi do dana današnjeg ne znamo kako će se razriješiti njegov status.

Slijedeća završna rasprava u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, uvažena zastupnica Sandra Benčić.

Zahvaljujem se.

Prvo se tiče same strukture i načina prezentacije u izvještaju, naravno da cijenimo i smatramo da je važno da unutra postoje tablični prikazi i statistika itd., ali ona uvijek može biti u prilozima, smatramo da je puno više pažnje zapravo treba posvetiti nekakvim ključnim fenomenima i interpretaciji tih fenomena, a onda posebno i zaključcima oko toga na koji način se može poboljšati borba unutar DORH-a sa tim fenomenima kao što je primjerice korupcija. Izuzetno bismo cijenili ako biste posebno obratili pažnju i naveli u svom izvještaju način na koji detektirate eventualne političke pritiske i šta konkretno, dakle koja je procedura prijave i toga unutar Državnog odvjetništva, koliko ste ih godišnje imali i kako su one razriješene odnosno što se sa njima radilo. Ono što je također bitno javnosti meni se čini je zapravo da više pokažete odnosno da možda više komunicirate jer ja ne tvrdim da vi to nemate, ali da možda više i jasnije komunicirate samoinicijativnost odnosno način na koji Državno odvjetništvo na temelju dokaza koje je samo vidjelo, prikupilo itd., pokreće određene postupke posebno u tzv. tim …/nerazumljivo/… slučajevi odnosno slučajevima koji jesu vezani uz neku vrstu javnog interesa. Navest ću primjer, dakle ako smo godinama imali situaciju da je postojala dokumentacija, da su postojali ljudi koji su se žalili primjerice na obnovu u Sisačko-moslavačkoj županiji, da su ukazivali na određene malverzacije, da su o tome snimane tv emisije i puštane na HTV-u onda s obzirom da se radi o nečemu što je zaista javni interes bi bilo važno znati da li je DORH nešto po tome učinio i koji je bio epilog toga. Dakle, jednostavno iskomunicirati evo ljudi mi jesmo, istražili smo nema indicija za sada, nemamo nikakvih dokaza koji bi upućivali na to da bi trebali ići dalje u istragu, ali da se to komunicira i da se zna da se po tom pitanju nešto radi, a ne čekati da neka afera počne u javnosti gorit i ona reagirati jer se tada zaista čini da DORH radi samo na javni pritisak. I to vam je začarani krug u kojem jednom kad uđete onda će svi uvijek raditi pritisak jer misle već unaprijed da vi isključivo radite na pritisak, ja to ne mislim. Ali se stvara ta percepcija i ulazimo u jedan opasan krug iz kojeg nećemo moći izaći. Još jedna bitna stvar, evo prepoznavanja šta je javni interes. Imali smo isto visoko profilnu javnu presudu u slučaju Thompsonove pjesme koja završava tj. počinje pokličem za dom spremni koju je donio prekršajni sud, ne znam kad je to bilo mislim da prije godinu i nešto dana, Visoki prekršajni sud, koja je dakle dijametralno suprotna četiri, čak 4 presude Ustavnog suda, donijeta je na sjednici vijeća svih sudaca, a na takvoj sjednici se mogu donositi stajališta, zauzimati stajališta, ali ne donositi odluke o pojedinačnim slučajevima. Dakle, imamo eklatantan primjer u kojem DORH može ako prepozna da je važno, da je javni interes tražiti i podnijeti zahtjev za zaštitu zakonitosti. Ja ne znam da li ste ali i ako jeste to bi trebalo komunicirati sa javnošću. Dakle, treba javno komunicirati, da ovo je pitanje od javnog interesa i evo mi ćemo podnijeti zahtjev za zaštitu zakonitosti, zato, zato i zato. Dakle, ta vrsta komunikacije s javnošću oko stvari koje su bitne gradi povjerenje u vas kao instituciju. I na kraju jako važno, čini mi se da na temelju dakle recentnog slučaja odnosno presude u slučaju Sabalić na Europskom sudu za ljudska prava koji je jasno i nedvosmisleno rekao da su i sudovi i Državno odvjetništvo pogriješili kada su primjenjivali institut ne bis in idem na način da ako je netko bio optužen za prekršaj koji uključuje i nasilje, ali taj prekršaj ne uključuje element mržnje, ali kazneno djelo da i dokazano je da je počinjeno mržnjom, dakle da se nije smjelo ići na odbačaj prijave zato što je već presuđeno u prekršajnom postupku. Jako važno i za sve slučajeve nasilja u obitelji jer upravo tamo vrlo često imamo, imamo koliziju zbog ne bis in idem principa, a da zapravo opisi nisu jednaki [[Upadica: Vrijeme.]] situacija je ista, ali opisi nisu jednaki.

Zahvaljujem svim uvaženim zastupnicama i zastupnicima na konstruktivnoj raspravi i prijedlozima. Pažljivo sam pratila raspravu i neke od prijedloga ću zaista ozbiljno razmotriti i nastojati primijeniti u radu i postupanju. U demokratskim društvima svatko ima pravo na svoj stav i mišljenje pa se nadam da mi nećete zamjeriti što se sa dijelom rasprave i iznesenih mišljenja ne mogu i neću složiti. U raspravi su spominjani konkretni predmeti o kojima kao što je dobro znano ne možemo govoriti, niti raspravljati. Međutim ono što generalno mogu reći kad se govori o radu Državnog odvjetništva zaboravlja se da Državno odvjetništvo danas nije tijelo otkrivanja kaznenih djela. Državno odvjetništvo reagira i može reagirati po saznanjima koje će dobiti na bilo koji način pa naravno u tom dijelu zahvaljujemo i istraživačkom novinarstvu, ali Državno odvjetništvo nije ono koje provodi nadzor nad radom HZZO, drugih ustanova, nije tijelo općeg nadzora, to je bilo Državno odvjetništvo 50-tih godina prošlog stoljeća. U demokratskim državama to nije posao Državnog odvjetništva nego unutarnjih institucija nadzora i kontrole. A upravo na toj krivoj slici nadležnosti Državnog odvjetništva naši građani grade očekivanja da svoj neki privatno pravni odnos, sporove koje nisu uspjeli riješiti mogu riješiti kroz Državno odvjetništvo i kazneni postupak jer sve one nepravilnosti mi često, netko je upotrijebio od uvaženih zastupnika izraz nepravilnosti, da nepravilnosti imamo koje zapravo gradiramo od građanske odgovornosti, političke, moralne odgovornosti, prekršajne odgovornosti, kaznene odgovornosti i kazneni postupak je zapravo zadnja linija, zadnja linija ovaj obrane. Što se tiče, pokušati ću odgovoriti na neka od pitanja koja su u raspravi postavljena odnosno možda pojasniti nešto u onim, u svom izlaganju jer je bilo naravno kratko, teško je sažeti 100 i nešto stranica na 20 minuta, pa da pojasnim da otklonim dvojbe. Jedno od pitanja je bilo vezano za statistiku i unos predmeta. Državno odvjetništvo je vodilo statistike prema ranijim propisima na način da jednom zaprimljeni predmet i jednom donesena odluka se vodi kao jedan predmet, što znači da primjerice predmet Sanader ajde njega smo danas spominjali, je iako je prošao faze rješavanja kaznene prijave, fazu istrage, fazu optuženja, drugostupanjskog postupka, pa ukidanja, vraćanja na ponovni postupak u Državnom odvjetništvu se to nekada vodilo kao jedan jedini predmet. Istovremeno, ako gledate na sudovima i drugim tijelima oni su ih imali 10. Dakle, ispadne da zamjenik koji radi na tom predmetu više ništa ne radi jer je taj predmet formiran 2000 i ne znam četvrte, pete godine, ne sjećam se više. Prema tome, sad kad smo krenuli na novi način prikazivanja koji je daleko objektivniji i koji omogućuje da se stvore realna okvirna mjerila i realna opterećenja zamjenika mi smo bili prisiljeni napraviti odnosno sad govorim o bivšem državnom, glavnom državnom odvjetniku je donio uputu da svi oni predmeti u kojima nije donesena prvostupanjska presuda se unesu u statistike. S druge strane razlike su nastale i zbog toga, mislim mi smo taj podatak mogli i prešutjeti i vjerojatno ga nitko od saborskih zastupnika ne bi niti primijetio. Međutim, nije nam to cilj, želimo otvoreno govoriti pa i primiti kritike na naš rad jer te kritike barem dio kritika koje su zaista konstruktivne pomoći će nam da budemo bolji, transparentniji i naš rad kvalitetniji. Što se tiče kaznene prijave koju je uvažena zastupnica Krišto predala zatražila sam podatke i odgovor je slijedeći. 2014. godine prijavu je podnio gospodin Jelić vezano za Croatia osiguranje, a to je predmet koji je bio iz nadležnosti USKOK-a. Još u prosincu 2014. godine USKOK je obavijestio podnositelja da nema elemenata kaznenog djela, a na temelju izvješća time da su prethodno zatraženi dodatni podaci od Državne revizije i nakon njezinog očitovanja, spis je 2016. g. arhiviran i o tome je g. Jelić upoznat. Na pitanje uvažene zastupnice Benčić vezano za pritiske i unutarnje mehanizme. Ono što ću ja reći za sebe, vi ste, saborski zastupnici su komentirali ponašanje bivših glavnih državnih odvjetnika, ja to ne želim komentirati, ali znam da na mene politički pritisak se vršiti ne može. Ja nisam nikome ništa dužna niti me očekuje nekakva buduća karijera, ja sam svoj radni vijek odradila pošteno i mislim ga dovršiti pošteno. Mehanizama unutarnjih za zaštitu od vanjskih utjecaja ili bilo koje vrste, bilo čije, ja bi rekla u onom smislu, nema. Zašto? Međutim, ima u Zakonu o DORH-u, zaštita zamjenika, koji su također, samostalni i neovisni u radu, zaštita od utjecaja državnog odvjetnika koji bi im kao šef mogao narediti ili doći u napast da im naredi da naprave i provedu neku odluku ili donesu odluku ili stave spis u ladicu, dakle, to su odredbe koje se nalaze u Zakonu o DORH-u, jasno kažu da nezakoniti nalog državnog odvjetnika zamjenik može odbiti, nalog i naredba odnosno nalog Državnog odvjetništva se može odnositi samo na zahtjev da se provedu još dodatni dokazi, ali nikako u pogledu odluke koju on može i treba donijeti, zamjenik, ako se s tim ne slaže ima pravo tražiti da se spis da drugome u rad, da ga on ne radi, prema tome, Zakon o DORH-u je sam stvorio taj unutarnji sustav kojim se .../nerazumljivo/... odnosno omogućava i osigurava samostalnost i neovisnost zamjenika u radu koji zapravo i rade na konkretnim predmetima. Što se tiče bivšeg glavnog državnog odvjetnika i njegovog članstva u udruzi Slobodnih zidara, bit ću vrlo kratka. Udruga Slobodnih zidara je registrirana u RH i kao takva je članstvo u njoj dozvoljeno i nije zabranjeno.

Da li državnoodvjetnički dužnosnik može biti član nekog udruženja koje je tajno po svojoj naravi, s obzirom da zakonske zabrane nema, ja sam zatražila od Etičkog povjerenstva koje je osnovano u DORH-u da se izjasni u pogledu toga.

Ja sam zatražila očitovanje od kolege Jelenića u pogledu toga da li je on još uvijek član masonske lože ili nije, nakon toga sam se, bez da se ispričavam, ali oprostite, 12. mjesec, Covid i nije me bilo na poslu, prema tome, moja odluka će o tom dijelu vrlo brzo uslijediti. Što se tiče pitanja upućene meni osobno zastupnice Orešković, možda zbog kratkoće koje sam imala za repliku i odgovor, moj odgovor nije bio jasan. Ono što je pisalo u Nacionalu, pisalo je o nečijem tuđem broju mobitela, a nikako mom. No, dakle, na pitanje na koja nisam uspjela odgovoriti, pozivam vas da iskoristite svoje pravo postavljanja zastupničkih pitanja i kao uvijek do sada, mi ćemo na njih, odnosno ja ću odgovoriti. Smatram da nekoliko pojedinačnih predmeta ne bi smjelo biti i ne smije biti osnova za ocjenu rada cijelog DORH-a i svih ljudi koji u njemu predano, pošteno, odgovorno i savjesno rade.

Ako pogledate brojke, o broju obavljenih rasprava, ispitanih okrivljenika, svjedoka, obavljenih očevida i niza drugih pravnih radnji, ako pogledate, s druge strane, broj državnih odvjetnika, zamjenika i savjetnika koji to rade, uvjete i opremu, mi nismo supermeni koji možemo činiti nemoguće. Mi smo, naravno, ljudi, sa svojim manama i vrlinama, ali vjerujte da se svi trudimo, nastojimo svoj posao odraditi pošteno, profesionalno, savjesno, nepristrano i objektivno. Nastojimo ne podleći pritiscima niti branitelja, sudionika postupka, medijima i interesnim lobijima. Da li griješimo? Sigurno da griješimo, ali smo spremni te greške, čim ih uočimo, otkloniti, ispraviti. Svaki državnoodvjetnički dužnosnik je samostalan i neovisan u donošenju svojih odluka, ali i odgovoran. Zato se provode nadzori na više razina, ocjenjuje se rad državnih odvjetnika, provode se edukacije, upozorava se na pogreške, kad se radi o teškim povredama, pokreću se stegovni postupci.

Uvažena glavna državna odvjetnice, želim vam postaviti jedno pitanje koje mi je evo kolegica odvjetnica sastavila i molio bih da mi odgovorite na njega precizno. Možete li mi pojasniti na koji način biste postupili prema zamjeniku državnog odvjetnika koji je poduzeo radnje prema građaninu mimo zakonskog uporišta, primjerice, pozvao ga na očitovanje za okolnosti koje ne predstavljaju kazneno djelo, jer radnje koje su predmet ispitivanja, nisu opisane kao ... [[Govornik se ne razumije.]] bilo kojeg kaznenog djela propisanog hrvatskim zakonodavstvom. Moram priznati da mi nije pitanje pretjerano jasno, ali gledajte, često puta u prijavama razno raznim koje mogu biti u različitim oblicima, nije nužno forma kaznene prijave, odnosno da odgovara po sadržaju kaznenoj prijavi. Ali moguće je da proizlazi sumnja ili da zamjenik kada to analizira, smatra da postoje osnove da je počinjeno neko drugo kazneno djelo i nema zapreke da provede ispitivanje u tom smislu, [[Upadica: Sljedeća…]] Utvrđuje. Sljedeća replika uvažena zastupnica Dalija Orešković. Šipek, meni je žao što ja neke stvari moram ponoviti, ali ponavljat ću ih onoliko puta koliko to bude potrebno. Potpuno je nebitno, ali doista je potpuno nebitno je li g. Jelenić podnio ostavku na svoje članstvo u nekakvoj masonskoj udruzi i potpuno je nebitno što je udruga zakonito registrirana. Mi ovdje govorimo o činjenici da je riječ o osobi koja nije bila svjesna da kao osoba koja radi u pravosudnom sustavu, kao osoba koja radi na istraživanju i progonu kaznenih djela, ne može biti član udruge u koju su drugi članovi tajni i činjenica je da je više od 9, 10 mjeseci, ako ne i duže, ta osoba zaposlena unutar strukture DORH-a i postavlja se pitanje na koji način je on uopće mogao obavljati svoj rad, a ako vi to ne razumijete, ja doista ne znam kakva je budućnost DORH-a. Ako dozvoljavate, procedura je temelj demokracije. Činjenica, odnosno mišljenje pojedinca nije dokaz. Ne možemo na taj način funkcionirati.

Zamjeniku g. Jeleniću nije stavljano na teret da bi on svoj posao i položaj na bilo koji način u bilo kojem trenutku zloupotrijebio u korist braće iz masonske lože ili bilo koga. Njegov rad nije bio u pitanju. Pitanje je članstvom, a moram vam reći da postoji i jedna odluka suda u Strasbourgu, dakle Suda za zaštitu ljudskih prava koja je problematizirala to pitanje, ne bih sad o tome govorila, ali naći će se i koja nije baš tako jedno [[Upadica: Vrijeme.]] jednostavna, tako da, [[Upadica: Sljedeća…]] mislim da moramo poštivati proceduru. Evo sad kad smo saznali da nema zapravo internih procedura za prijavu pritiska, mislim da bi to svakako trebao biti jedan od zaključaka Sabora, naime, Sabor može donijeti zaključak o unaprjeđenju rada DORH-a i mislim da ćemo mi upravo u tom smjeru ići, da smo mogli imati istražno povjerenstvo, sigurno bi i to bio jedan od zaključaka da se moraju interni mehanizmi zapravo, jačanje otpornosti vaše na vanjske pritiske, jer nije pitanje možemo li mi vjerovati da vi imate tu vrstu otpornosti, ali rade stotine i stotine ljudi u DORH-u koji trebaju imati nekakve osigurače i mehanizme koji ih štite. Druga, ja vam, zaista, pošto ste novi, dajem velike benefite ... [[Govornik se ne razumije.]] nekakva ono povjerenje moramo imati da će vaš rad bit dobar, ali ono što vam iskreno želim je da za godinu dana kad ćete ovdje imati izvješće, da će vas ova strana koja je u vlasti puno više rešetati nego ova.

Uvažena državna odvjetnice. Htio bih se zahvaliti na pojašnjenju. Naime, kad čovjek prvi puta letimično pročita Izvješće i vidi taj skok od 19% onda se zbilja zamisli da stopa kriminaliteta u Hrvatskoj raste za jednu petinu skoro je vrlo, vrlo zabrinjavajući podatak. Činjenica je da pišući Izvješće koji puta izvjestitelj, koji puta možda i hotimično ide sa jednim podatkom zato da bi se usredotočila pažnja baš na taj, na taj podatak koji sigurno iziskuje evo, ovakvo tumačenje koje sam dobio, bez daljnjega.

Zaključujem raspravu, glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.